Ostala nam je replika poštovanog zastupnika Mire Kovača. Izvolite.

Meni je žao što nije gospodin kolega Horvat tu, ja sam samo htio reći da mi moja savjest ne dopušta da omogućimo SDP-u da bude frakcija HDZ-a, to nije htio ni Franjo Tuđman, mi to dopustiti nećemo. Neka SDP bude SDP neka radi svoj posao. Naime, vidio sam intervju predsjednika SDP-a u slovenskom dnevnikom, stranice SDP-a su ga reproducirale i molim kolegu Horvata da bude volonter da pomogne kolegi Marasu kao inženjer, on se inženjerski pripremio za ovu raspravu vrlo dobro to je temeljito odradio da pomogne i kolegi Bernardiću da više ne govori da arbitraža predstavlja realnost jer Hrvatska iz nje izašla, ona je obvezuje i njega i sve nas ovdje.

Dakle povrijeđen je članak 240. vi ste zloporabili instituciju opomene i dali ste kolegi Marasu neopravdano opomenu malo prije s oduzimanjem riječi drugu i ja vas molim zbog toga smo i dali stanku da se malo preispitate, ja vas molim da to povučete. Ja vas molim samo da ispravite grešku da kolegi Marasu vratite mogućnost govora jer evo i zastupnici ga cijelo vrijeme prozivaju, čovjek nema priliku ni kroz replike nikome reći nešto o sebi.

Ja bi vam mogao radi toga dati opomenu, ali neću, pa naravno ne pada mi na pamet da mijenjam svoj stav. Tko misli da sam pogriješio ima normalno poslovnički put kako se to rješava.

ne mogu prognozirati, ali bojim se da neće biti ništa dobro. Da, firma će biti spašena, u čijem će vlasništvu biti, tko zna, koliko će ljudi na kraju tamo raditi, tko zna, tko će dugove platiti, tko zna. Ali ja znam tko će platiti dugove. I zbog toga mislim da smo tu napravili veliku grešku. Dakle, još ću jedanput ponoviti. Ova je Vlada sukoba interesa. Dobar dio članova ove Vlade ima povlaštene informacije i očito da ih dijeli. Dobar dio ove Vlade ima interese u različitim firmama koje su u žarištu interesa Vlade, od Agrokora, INA-e, na dalje.

Kolega Hajduković, vi ste Vladu u kojoj je gospođa Dalić potpredsjednica opisali sa 3 riječi, sukob interesa, korupcija i ortačka ekonomija. Dakle, to je vrlo ozbiljna i težak opis, ali je on zapravo i odgovor zašto mladi odlaze jer u velikoj anketi koja je nedavno objavljena, glavni razlog je bio korupcija. A ja vas pitam, što mislite, ova Vlada ima još jednog potpredsjednika. Taj potpredsjednik je došao iz jedne tvrtke koja je nedavno registrirala, gle čuda, djelatnost popravka zrakoplova, a posljednjih 15 godina ta tvrtka neprestano je na relaciji Hrvatska-Izrael. Da li mislite da je to slučajno ili vidimo još jedan sukob interesa pred vratima? Ova Vlada sukob interesa, ma dajte, molim vas. To što su članovi dolazili iz Agrokora, što nečiji bračni drugove rade u INA-i, to što slučajno jedan potpredsjednik Vlade također ima veze s Izraelom od kojeg, glete čuda, kupujemo i zrakoplove, ne, zasigurno ste pogriješili. To je najtransparentnije do sad što sam ja ikad vidio u hrvatskoj povijesti. Najtransparentnije, najčistije, najbolje, ljepše i poštenije. Ova Vlada sukob interesa? Ma dajte, molim vas kolega, zasigurno ste u krivu.

Kolega Hajduković, javljam vam se za repliku jer ste spomenuli problem iseljavanja, a u svojoj raspravi sam govorio o problemu iseljavanja iz Brodsko-posavske županije gdje sam rekao da je od 2013. do 2016. iselilo 12892 stanovnika, samo u 2016. preko 3300, Državni zavod za statistiku. zbog onih koji su se smijali kad sam to govorio, znači, govorim o relevantnim podacima, a vjerujem da su za Osječko-baranjsku županiju još porazniji. A upravo uticaj Vlade, Ministarstva gospodarstva, pa i problemi Agrokora imaju veliki utjecaj na to i sigurno će i budućnost Belja, Vupika, PIK-a Vinkovci i svih drugih tvrtki unutar koncerna Agrokor u mnogome odrediti u tome da li će biti trenutnih mjesta, da li će ljudi ostajati i da li uopće žele, ima li povjerenja u ovu Vladu, a 77% građana je rekao da nema povjerenja u ovu Vladu i zato evo, podržavam vašu raspravu. Ja ću samo dopuniti ovo što ste rekli. Dakle, želim vam ilustrirati koliko je iseljavanje iz Slavonije, dakle, iz kraja iz kojeg obojica dolazimo doseglo stihijske razmjere. Jedan gradić u Slavoniji je nedavno raspisao natječaj na kojem je zapošljavao 12 ljudi. 400-500, to je bio problem održati testiranje. Znate koliko ih se sad javilo? Ni 20. Od toga niti 15 nije pristupilo testiranju. E, to vam govori koliko je Slavonija opustjela i nažalost, u pravu ste da kad ljudi gledaju ovu korupciju, da kad gledaju ovu ortačku ekonomiju, ja tebi – ti meni, pa naravno da se pitaju što ću ja u ovoj zemlji? Što će moja djeca u ovoj zemlji? Naša je odgovornost kao oporba da ukažemo na te probleme.

Dakle, kad mi niste dali riječ, kad sam to tražio. Ja mislim da ste povrijedili članak 240., kao što su kolege tražile stanku da se i konzultiramo, da ste zlouporabili institut opomene sa oduzimanjem riječi i da ste to neprimjereno upotrijebili na kolegu Marasa i budući da je prošla stanka vas ponovo pitam da li ste razmislili, da li ste odustali od toga? Nemojmo to raditi, ajde. Ja sam vrlo jasno svoj stav rekao, dapače, molio sam kolegu Marasa da podnese, ako misli da sam pogriješio, odgovarajući dokument Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, pa da se raščisti ta stvar jednom zauvijek ako je bilo kome nejasno. Meni nije, ali ako je nekom nejasno to je. Kolega Bunjac, vi ste već imali povredu Poslovnika, pa nećemo sad stalno o istome, jel. Digli ste, rekli ste, ja sam vam rekao.

Htio bih upozoriti da ste povrijedili članak Poslovnika 122. stavak 2. koji glasi: „Zatražena mišljenja, stajalište i prijedloge Vlade u slučajevima kada ona nije predlagatelj Vlada je obavezna dostaviti Saboru te odrediti svoga predstavnika“ Prema tome, vaše su mjere bile prestroge. Vi ste točno pročitali da Vlada treba odrediti predstavnika međutim i treba dati mišljenje, ali ne piše da predstavnik treba biti ovdje ako ona nije predlagatelj. Ponovo kažem ja vas molim tražite mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ako mislite da je to pitanje nejasno do sada, dakle to se nije mijenjalo u Poslovniku, samo da svima bude jasno. To tako stoji godinama u Poslovniku. Nije bio nikakav problem najedanput do sada. Prema tome, ako netko misli da to jest problem ajmo ga raščistiti na normalni način na koji je to predvidio Poslovnik. Ja ću sada zamoliti kolegu Lovrinovića za pojedinačnu raspravu. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Evo danas smo čuli ljudi se ovdje pitaju imali li smisla jel ovaj dan uzaludan ovdje, šta mi trošimo vrijeme pa nećemo uspjeti smijeniti potpredsjednicu Dalić. Ovdje je također premijer gospodin Plenković došao u svojoj onoj diplomatskoj maniri da s visoka dijeli drugima docira, da se mogu tako reći podsmjehuje našim naporima, a ne pokazuje nijedno ni drugo nijedan trag ni mrvicu odgovornosti prema svemu što se događa u Hrvatskoj. Naš je zadatak a sva je sreća da građani ovo barem prate naš je zadatak da upravo dragi građani kao oporba u ovom slučaju ujedinjena oporba, pokažemo da ipak vodimo računa o tome što se događa u Hrvatskoj i da želimo promijeniti situaciju. Strukture koje u svojim rukama imaju kapital one su uzele u svoje ruke i političku vlast. a ono što je bila politička elita to je postalo politička pljeva, a ta pljeva je otpuhana iz Bruxellesa, Frankfurta i iz drugih centara moći ovamo i zato smo tu gdje jesmo. Odmah da kažem stranka Promijenimo Hrvatsku podržava za zahtjev za smjenom gospođe Martine Dalić iz dva razloga. Jedan je zbog promašaja u tzv. spašavanju koncerna Agrokor, a drugi zbog izuzetno loše ekonomske situacije i manipuliranja ekonomskim pokazateljima. No vratimo se na srž današnje rasprave. Vrlo pojednostavljeno rečeno ako su povjerenik Ante Ramljak i ministrica Martina Dalić priznali da su krivi za loš zakon izvlačenja novca preko konzultantskih usluga i ako je povjerenik Ramljak zbog toga podnio neopozivu ostavku iz najmanju ruku iz moralnih ali i mnogih drugih činjeničnih razloga ostavku nedvojbeno trebala podnijeti gospođa Dalić. No ona i dalje svojim arogantnim i bahatim stavom, vrijeđajući inteligenciju svih hrvatskih građana ustraje na provođenju svoje, a u budućnosti će se sigurno pokazati i pristrane i vjerojatno nezakonite politike. Upravo zbog toga je ujedinjena oporba u ovom slučaju i pokrenula ovo pitanje i želi spasiti obraz hrvatske politike da ministricu i potpredsjednicu Vlade koja je počinila, dopustila ili odobrila mnoge nepravilnosti zbog svega toga smijeni. Umjesto odgovornosti i ostavke kao poželjnog moralnog čina ona odgovara opet bahatošću i još odlučnijim radom na rastakanju hrvatskog gospodarstva i na pogodovanju stranim interesima. Potpredsjednica Vlade RH misli da je ova nagodba i potvrda njenog dobrog rada i da je to spašava od odgovornosti. No mi vidimo o čemu se radi, nagodba nije ništa suštinski riješila. U čemu je bila uloga ovdje gospođe Dalić i Vlade RH? Pa oni su bili samo posrednici u razigravanju interesa istoka-zapada, preciznije rečeno američkih i ruskih interesa, to je potpuno jasno i nemojmo obmanjivati javnost recimo to otvoreno iskreno. Neka to objasni Vlada. Pa i ovim što se desilo incidentom, kakva je veza ove nagodbe sa plutajućim LNG terminalom? Velike sile raspoređuju ovdje svoje utjecaje, recite to hrvatskoj javnosti o čemu se radi. Ma budimo iskreni, ruske banke su i prije lex Agrokora nudile ono što su i sada došle. Pa zar nije sam Ivica Todorić tražio od Vlade 2,5 milijarde kuna oko 300 milijuna eura za likvidnost, a vi ste gospođo Dalić nepotrebno natovarili i izvanredni upravitelj još 760 milijuna eura duga na Agrokor. Ja se kao saborski zastupnik političar ne želim petljati u posao privatne kompanije, ali kao građanin i zastupnik sa strane vidim da je to bilo nepotrebno tovarenje duga. Čemu je služilo to tovarenje duga dodatno? Pa da se jednoj geopolitičkoj sili poveća mogućnost udjela u budućoj vlasničkoj strukturi jer je druga strana prije toga imala negdje milijardu i pol eura potraživanja. Pa prema tome kakav je uspjeh vaše nagodbe, a već je oko 2,5 tisuće radnika u ovih godinu dana napustilo sustav Agrokora u Hrvatskoj. Vi ste PR Vlada zato ste vjerojatno trebali duplo povećati budžet, proračun za rad, za ured Vlade RH jer treba to sve pokrpati, treba to sve poravnati da narod stekne dojam da je sve dobro. Vi potpredsjednice Dalić niste nikad objasnili na što je to potrošeno onih milijardu 60 milijuna eura, ponavljam ponovo, pitao sam premijera, on izbjegao odgovor, poslije je pobjegao preko Markovog trga. Ako ste 400 milijuna eura, 3 milijarde kuna potrošili da zadovoljite, podmirite dobavljača, ako ste potrošili pet stotina milijuna kuna za konzultante, ako je na računu danas Agrokora milijardu 200 milijuna kuna, a recite gdje je onda onih 3 milijarde kuna? To niste nikad objasnili, zašto krijete to? Ako je tih 3 milijuna bilo prekomjerno, znači da ste bezveze zadužili taj koncern, on nije moj, ali čovjek ne može to ne primijetit. Sudovi će očito imati puno posla oko toga. Je li dakle nacrt ove nagodbe pravo rješenje? Nije, ima dosta nepoznanica, mogućih tužbi pa prema tome, ali što je strateški interes države, u što se mi moramo miješat kao zastupnici, kao političari? Mi moramo vidjeti kakav je strateški interes u poljoprivredi, a koncern Agrokor ima velike kombinate poljoprivrede u Slavoniji i Baranji. Tamo se trebao i morao ostvariti koncept da mali OPG-i budu povezani preko zadruga, sa Konzumom, da plasiraju svoju robu na police i da na taj način zadržimo malog proizvođača i njegovu obitelj tamo gdje živi. Vi to niste ni u jednom dokumentu i to ne spominjete napravili i prema tome vi ste potpisali iseljavanje još uvijek znači pražnjenje Hrvatske. Žao mi je da nema ovdje gospodina iz SDSS-a Pupovca, što kažu njegovi sunarodnjaci u Baranji i Slavoniji koji od toga isto žive, oni se sigurno neće zadovoljiti time što će oni istrgovati, što su istrgovali da im krpaju ceste tamo, ali su ih zato prepustili, nitko im ne otkupljuje robu i oni propadaju i nestaju. Jel to njihova izborna baza? Jel se oni bore zaista za svoje ljude ili trguju? Evo, drago mi je da dolazi upravo i premijer, pozdravljam ga posebno evo. E sada što još reći ovdje u vezi ovog slučaja? Na primjeru Agrokor vidjeli smo sljedeće, mi smo vidjeli kako funkcionira jedna privatna država pa prema tome ovu državu, Hrvatsku državu koju su obranili, ustvari stvorili, oslobodili domoljubi, odnosno hrvatski branitelji i dali je hrvatskom narodu, ona je otuđena i naš je zadatak ponovo da je vratimo hrvatskom narodu iz ruku ljudi koji su je privatizirali. To su milijarde kuna, za to se ide odmah u zatvor u normalnim zemljama. Što ste tu napravili? Nitko ne polaže odgovornost za ništa, prema tome više su ispucane i teške riječi, više čovjek nema što reći da ostane zapaženo jer ovdje su odgovornost i ostale stvari nepoznate. Pa prema tome, a koji je drugi razlog, da se maknem sad od Agrokora, vaša ekonomska politika je potpuno promašena, gdje je gospodine premijeru, sad kad ste došli, gdje vam je onaj dobar dakle studija IFO instituta iz Njemačke, nju ste bacili, sad nemate ništa. Vi vodite ekonomsku politiku bez ičega, vi živite u beskoncepcijskom stanju i ono šta dolazi tako to rješavate, tako nas vodite. Ovdje nema razvoja, mi smo druga najslabije razvijena zemlja u EU sa 330 000 blokiranih, njih ne spominjete pa prema tome ovo je poraz jedne ekonomske politike, vi ustvari nemate ništa.

Uvaženi kolega, dakle vi ste dosta govorili o razlozima koji se tiču Agrokora, ja u to neću ulazit, to je jedna priča koja je krenula, koja nam treba bit svima u interesu da se završi pozitivno, ja mislim da nam svima je u interesu, bojim se da kako je Vlada postavila, neće. Ali ono što me zapravo više brine i što mislim da je veći problem, a tiče se izravno potpredsjednice i ministrice, to je izostanak bilo kakvih reformi. Dakle mi smo zemlja koja je u izvješću Europske komisije ne tako davno, označena kao zemlja koja je najslabija u tom pogledu u EU. Mi smo zemlja, ova Vlada je potrošila godinu i pol bez ijedne, ijedne reforme koja bi se vidjela. I to je ono nastavno na ovo što ste rekli, razdoblja niskih kamata koja prestaje, problem rasta koji nam ne omogućuje dalje, kojeg nema i ja bih vas molio komentar o tom. Pa evo, vidite, dobio sam jučer pismo od gospodina predsjednika Sabora, ja sam ga molio pred Uskrs da stavi upravo izvještaj Europske komisije na 73 stranice gdje piše čitav niz primjedbi i kritika Vladi zbog neprovođenja reformi i dakle u kojima se navode velike neravnoteže u Hrvatskoj, o tome nema ništa. Gospodin predsjednik Sabora mi odgovara otprilike da skratim, okolo kole da idem preko odbora, lijevo, desno, prema tome poručuje mi da se ovaj Sabor neće baviti važnim pitanjima, već će se bavit ideologijom i ostalim. Prema tome, ponovo molim da me podržite, ovo je zajednički interes, ovde je i predsjednik Vlade, zakažite bilo što, nek se zove kako hoće, da razmotrimo dopis Europske komisije na 73 stranice, vi ste samo rekli da je to očekivano i amen. Glede moga pisma, ja sam vam samo objasnio proceduru kako točka dolazi na dnevni red, što biste i sami trebali znati kao zastupnik. Moja je zadaća objasniti onima koji ne znaju. Poštovani kolega Aleksić, vi ste sada na redu, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinoviću, kažete da se ministrica Dalić smije svima nama. Pa ona se ustvari smije, zato jer je uspješna. Dakle, ona vrlo uspješno radi taj posao, koji je izabrala raditi. Ali, ono što ja njoj zamjeram, je ona agenda koju ne provodi, a to je agenda zaštite hrvatskih građana od nezakonitog poslovanja hrvatskih banaka. I sada se bojim sljedeće situacije, pročitao sam u medijima, nagađa se da bi ministrica Dalić mogla biti buduća guvernerka HNB. I bojim se toga, jer jedva sam uspio guvernera Vujčića navesti da ovdje javno u sabornici kaže kako su banke morale nas upozoravati na rizike, nikada to prije nije rekao. Pa ne bih ja komentirao tko će gdje biti, itd. to su priče za neke druge situacije, za druge ljude. Međutim, želim reći sljedeće, gospodo, vi koji pratite, vi koji isplaćujete svaki mjesec svojih plaća za mirovine, na obvezi mirovinski fondovi su izgubili u slučaju Agrokor, preko 5 stotina milijuna kuna. To se mora reći, nitko ovdje iz Vlade nije objasnio umirovljenicima, budućim umirovljenicima, zašto je došlo do toga, tko će to namiriti. A okolo se obvezni mirovinski fondovi hvale da je to mali gubitak, da je puno veća imovina itd. Sve se u ovoj zemlji relativizira. Ja ne zamjeram premjeru, on je po obrazovanju pravnik, ali je sve konce prepustio osobi koja žari i pali i koja jedino štiti financijsku oligarhiju. Ona uništava hrvatsku realnu ekonomiju i proizvodnju. Hvala lijepo. Valjda su se usudili doći u sabornici, sada kad kolega Maras ne može raspravljati, ali dobro. Puno toga ne znamo i zapravo ja Vladi najviše zamjeram tu, prije svega netransparentnost. Vi ste neka potpitanja načeli i ja bih samo još jedanput ponovio, neka koja mene tište. Tko je pisao lex Agrokor? Još uvijek ne znam. Što ako Ustavni sud proglasi lex Agrokor, neustavnim, nakon nagodbe, recimo, što onda? Koliko će koštati konzultanti, savjetnici, sva ta vojska ljudi, koja pomaže vladi da konsolidira Agrokor, koji su rezultati uostalom. Rekli, smo, Agrokor je više zadužen, manje ljudi radi u Agrokoru nego prije godinu dana. I na kraju tko će sve to platiti, odakle te pare?

Pa evo, i sami članovi vlade se hvale da najbolje kompanije, ustvari čitav sustav, skoro 80, 90% sustava pozitivno posluje itd. to se u ekonomiji zovu diskontirani novčani tokovi, dakle, buduće zarade. Ako je to tako i oni priznaju, pa zašto su napravili ovo što su napravili? Dakle, ispada da je kompanija mogla funkcionirati i prije lex Agrokora, da je sud trgovački preuzeo, znači ajmo tako reći, zakonito vođenje spašavanja, uz aktivnije sudjelovanje države. Pa mi gospodine premjeru propadamo i s tim i bez toga. Vi imate dobar nastup u javnosti da ljudima djelujete kao aspirin pa da lakše podnesu to propadanje. Prema tome, ovdje vas upozoravamo, da imate potpuno pogrešnu ekonomsku politiku. Čuo sam se s kolegom Marasom, šalje vam svima pozdrave i rekao je, ako je njegova žrtva doprinijela tome da cijela vlada dođe u Sabor i da mi konačno dobijemo i neke odgovore, da je on spreman i ubuduće se žrtvovati. Ali, drugo, kolega Lovrinović, moje mišljenje je da neće ni to doprinijeti, jer evo, mi još uvijek nismo dobili odgovor, od primjera, šta on misli o tome, da li je za njega normalno, da način na koji je angažirana tvrtka Texo Managment u konzultacijama u Agrokoru, budući da je gospođa Dalić na sjednici Odbora za gospodarstvo, rekla, da je ona autor lex Agrokora, da su joj u tome pomagali gospodin Ramljak i gospodin Matić. A gle čuda u to vrijeme je i gospodin Ramljak bio zaposlenik texo Managmenta i da je upravo ta firma, kasnije angažirala kao konzultant, iako prijašnjih godina reference i prihodi te tvrtke ničim nisu davale da bi trebala biti angažirala. Poštovani kolega Đujić, ja sam rekao prije podne, da postoji afera Agrokor 1, a nakon lex Agrokora, i afera Agrokor 2. O razmjerima incestoznih veza, u Agrokoru 2 ja ne mogu gov oriti, jer naprosto nemam detaljne podatke, međutim, ponovno koristim priliku, da pitam premjera, da ga svi pitamo, da konačno kaže, je li to bilo nemoralno što se tada radilo, da se angažiraju tvrtke koje su bile povezane osobe, jer je on, sjećate se 15, 20 dana šutio, izbjegavao, pa čak i u avionu kada su putovali. Dakle, mi nemamo taj odgovor na to pitanje. Ako šuti znači da podržava, a ako ne podržava, onda znači da bi trebao sam smijeniti, svoju potpredsjednicu za gospodarstvo. Jer ima u Vladi nekoliko ljudi koji dobro rade. Međutim, oni od potpredsjednice Vlade ne mogu doći do izražaja, jer ona žari i pali, ona sve konce što se tiče ekonomije, drži u svojim rukama. Idemo dalje s raspravom, sada je na redu poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade i članice i članovi Vlade, poštovane i kolegice i kolege. Kao što sam već i tijekom jutra govorio, ponovit ću i sada. Dakle, glavni razlog zbog čega oporba pokreće pitanje povjerenja potpredsjednici Vlade jest Zakon o izvanrednoj upravi, odnosno provedba Zakona o izvanrednoj upravi. I rekao sam da umjesto što pokreće prijedlog za pitanje povjerenja potpredsjednici Vlade, da bi oporba se trebala malo posuti pepelom i prešutjeti trenutak u sad potpisivanje načelnog sporazuma o nagodbi pokazuje da je Zakon dobro osmišljen, da je Zakon dobro realiziran i da svi oni strahovi koje je oporba prije godinu dana iskazivala, izjavljivala, upućivala hrvatskoj javnosti, da su pokazali neutemeljenima. Naime, tijekom donošenja usvajanja Zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, govorilo se kako će on u stvari rezultirati ogromnim troškom za državni proračun i za hrvatske porezne obveznike. Osim toga, u nemogućnosti ... [[Govornik se ne razumije.]] bilo kakvog suvislog prijedloga, oporba je tvrdila da bi bilo najbolje samo jedan članak Zakona o stečaju izmijeniti i da će to riješiti sve probleme u Agrokoru. Tada smo tvrdili i sada tvrdimo, iz iskustva u provedbi stečajeva u RH i kada hrvatsko pravosuđe nikad nije bilo suočeno sa ovakvom tvrtkom, koja je praktično najvažnija i najveća hrvatska privatna tvrtka, gdje samo u njenom sustavu oko 70 manjih kompanija, da bi zagušilo hrvatsko pravosuđe, nego iz iskustva provedbe stečaja svima nam je jasno da bi dobavljači za koje smo se svi tijekom ove godine i to hrvatski dobavljači, za koje smo se svi tijekom ove godine zalagali bili bi, pa kažem, iz iskustva koja imamo već dugi niz godina kroz provedbu Zakona o stečaju, naplaćeni negdje oko 4% Drugi prijedlog oporbe je bio da se uđe u sustav predstečajne nagodbe iako ću vas podsjetiti da već tada je Agrokor bio tvrtka koja je po svim karakteristikama i pokazateljima trebala ići u stečaj, što je gotovo nemoguće da onda uđe u Zakon o predstečajnoj nagodbi, ali ću vas podsjetiti da je se kojim slučajem poslušalo oporbu, da bi kroz Zakon o predstečajnoj nagodbi dotadašnja uprava, dakle gospodin Todorić i dalje nastavljao upravljati s Agrokorom, a da iz iskustva koja imamo u hrvatskom zakonodavstvu dobavljači na koje se ponovo vraćam, hrvatski dobavljači kojima je zaposleno oko 150 tisuća zaposlenika bi bili obeštećeni 44% otprilike, koliko je to, ta obeštećenja jesu u Hrvatskoj kroz taj Zakon, ali to obeštećenje traje dugi niz godina. I do 20 godina. Prema tome, kakva bi situacija bila s Agrokorom da se krenulo kroz taj proces, ja tu sad ne mogu špekulirati, ali posve sigurno da niti bi se moglo ući u taj postupak, a da bi on na kraju opet rezultirao stečajem. Prema tome, jedini pravi put je odabrala Vlada RH da uz ta dva zakona ide sa trećim zakonom lex-specialis, kojega, kao što sam rekao, predlaže i Europska komisija, da za tvrtke od posebnog interesa za pojedinu državu, članicu EU, skrene se u poseban zakon i u tom smislu je ovaj naš zakon o izvanrednoj upravi postati će dio insovelcijskog prava EU jer je najbolje upravo na ovom primjeru pokazao koliko je dobro pogođen i koliko je Vlada sa Zakonom o izvanrednoj upravi pronašla put kako i na koji način pod a) zadržati broj zaposlenika, pod b) izići iz predstečajnog razdoblja, pod c) gotovo 60% obeštetiti dobavljače i pod c) sačuvati imovinu vjerovnika koji su potraživali na početku tog procesa onoliko da je automatski trebalo otvoriti stečaj na samom Agrokoru. Kroz to vrijeme, naši kolege iz oporbe nudili su čudna rješenja. Jedno od rješenja je bilo otvaranje telefonskog broja na kojemu će se sve žrtve Zakona o izvanrednoj upravi javljati ne bi li im SDP našao rješenje kad tvrtka završi u stečaju. Čuveno oslikavanje i selfies sa kupusom je također bilo dosta ovako jedna jaka mjera koja je trebala pomoći samom Agrokoru, a kao kruna aktivnosti oporbe podnesen je prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima. Dakle, naš kolega ovdje iz SDP-a je podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenom ustavnosti Zakona o izvanrednoj upravi. Mi smo u HDZ-u i Vlada je tvrdila da je postoji legitiman cilj, a taj cilj je sačuvati tvrtku koja je od sistemskog značaja u RH i zbog nje same, a i zbog svih onih dobavljača i zaposlenika u tim dobavljačima koji iznimno veliki utjecaj imaju na hrvatsko gospodarstvo i hrvatski financijski sustav i da u tom smislu kada takav legitiman cilj postoji, na temelju tog načela razmjernosti Vlada može ograničiti i privatno vlasništvo što ovdje nije bio slučaj jer je ovdje upravo u ovom slučaju pokretanje samoga Zakona nastalo onoga trenutka kad vlasnik sam zatraži aktivaciju zakona. Prema tome, i u tom dijelu došlo do ograničavanja prava vlasništva kao ustavne kategorije. Pa prema tome, nakon što je SDP podnio i predložio ocjenu ustavnosti ovog zakona, prije mjesec ili dva sa presice SDP-a čujemo gdje se kreče sa planom zakonodavnih aktivnosti ... [[Govornik se ne razumije.]] zakona i taj salto mortale s jedne strane dok se traži ocjena ustavnosti ovog Zakona o izvanrednoj upravi, s druge strane se nudi pomoć sa tim novim izmjenama zakona koje je poput Jetija. O njoj se u SDP-u priča ali još to nitko nije vidio, ja ne znam da li u saborskoj proceduri postoji taj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvanrednoj upravi jer je SDP o njemu itekako imao što reći, ali ga nije napisao. Prema tome, hoćemo reći na kraju, s time ću završiti, da smo kroz Zakon o izvanrednoj upravi pokazali da u presudnom trenutku za hrvatsko gospodarstvo u praktično u vrijeme pred turističku sezonu 2017. godine iznašli zakonodavnu mogućnost koja je svoj test prošla i na britanskom pravosuđu koje je potvrdilo da je taj zakon u skladu sa onime štose može smatrati zakonom koji ne narušava prava vlasništva. Uspjelo se dakle spasiti hrvatsko gospodarstvo, spriječiti financijski slom, odraditi najbolju turističku sezonu, zadržati gotovo na istoj razini rast BDP-a a to sve iz razloga što je ovim zakonom pronađen pravi put kako s jedne strane ostati u kategorijama ustavnog prava a s druge strane mjerama države provesti postupak koji je za mene bio najkompleksniji postupak proveden u gospodarstvu od osamostaljivanja Hrvatske.

Gospodine predsjedniče, tijekom današnje rasprave došlo je do povrede članka 239. u vezi članka 238. Poslovnika je kolegi Marasu dodijeljena druga opomena mimo članka 238. Naime, on nije zlouporabio povredu Poslovnika nego je govorio upravo o tome o čemu je trebao govoriti kod povrede Poslovnika.

Dakle, ja ću razmotriti ovo što ste rekli ali to nije povreda Poslovnika pa vam dajem opomenu, to ste trebali iskoristiti neki drugi institut jer ja ne vidim kakva je povreda Poslovnika, vi ste se javili tijekom izlaganja kolege Bačića, ja sam mislio da nešto se krivo dogodilo u njegovom izlaganju, sad ste mi ovo kazali, ja ću ovo provjeriti, vidjeti, razmotriti. Hvala lijepa, pa idemo na replike, poštovani kolega Đujić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Bačić, budući da nam predsjednik Vlade do sada nije jasno odgovorio ni nakon 15 dana analiziranja dokumentacije i ugovora iz Agrokora o angažiranju savjetnika, posebnih savjetnika gospodina bivšeg povjerenika Ramljaka, znači on još uvijek jasno nije rekao svoj stav i šta misli o tome, u konačnici nije ni smijenio gospodina Ramljaka koji je sam dao ostavku i sam je otišao da ne bi bio teret procesu nagodbe. Molim barem vas da mi vi kao predsjednik kluba HDZ-a kažete da li vi mislite da je normalno ono što se tamo dogodilo prilikom angažiranja, da je gospođa potpredsjednica Vlade Dalić rekla da je ona zajedno sa gospodinom Ramljakom i Matićem iz Texo Menagmenta radila na pripremi zakona i pisala taj zakon, da je gospodin Ramljak angažirao tvrtku AlixPartners koja je onda je angažirala Texo Menagment u trenutku dok je on još uvijek bio i formalno zaposlen u tvrtci Texo Menagmenta i da su na taj način izvlačili milijunske iznose u svoju osobnu korist, da li je vama to normalno? Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Đujić, neke vam stvari ne treba dodatno obrazlagati jer ih je Vlada obrazložila u svom očitovanju pa ja vjerujem da ste vi kao savjestan zastupnik pročitali što je Vlada po toj točci iz prijedloga za pokretanjem pitanja odgovornosti potpredsjednice Vlade rečeno, a rečeno je tamo i ne tamo, nego u zakonu piše da Vlada daje suglasnost na izbor savjetnika ali na izbor ostalih podizvođača odlučuje savjetnik i zato nije potrebna suglasnost Vlade niti ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta. Prema tome, ona je to mogla znati ali nije morala znati, razumijete, to je bitna razlika. I ja nešto mogu znati ali ako ne moram, za to nisam odgovoran. I u tom kontekstu tražiti odgovornost zbog nekoga koji radi po zakonu, [[Upadica predsjednik: Hvala.]] po meni je

Ja sam potpisao ovaj zahtjev sa točkom 7. koja nije ubačena u zahtjev za opoziv ali ću ipak glasati za opoziv jer i dalje ta točka 7. ostaje, ona je u zraku, ona je svuda negdje oko nas. Nažalost ministrica Dalić nije napustila bankarski mentalni sklop u kojem ona obitava i zbog toga što ona u tom svom bankarskom mentalnom sklopu ne može shvatiti koliko su banke opljačkale hrvatske građane, kolike su to silne milijarde kuna, zbog toga što ona ne može pristupiti rješenju toga problema, ni na koji način se ne može pomiriti s time da banke moraju vratiti novac hrvatskim građanima, zato ja moram glasati za njezin opoziv zbog te točke 7. koja nije ubačena u zahtjev, ali koja ipak postoji, o kojoj sam ja javnost obavijestio pa čak i premijer o tome zna, vjerojatno ga je o tome obavijestio moj Facebook frend macan. Kolega Aleksić, ja vaš rad cijenim i meni je žao što točka 7. koju sam ja pročitao moram reći, bila je negdje u medijima, međutim kako je ispala iz tog prijedloga ja doista ne znam i ja bi volio da je bila upisana jer bi se i na tu točku Vlada očitovala. I ja vjerujem da bi u tom očitovanju bili dovoljni argumenti koji bi vas uvjerili da i na tom djelu potpredsjednica postupa dobro i u skladu sa zakonom. Prema tome, ja vas evo pozivam da podržite potpredsjednicu Vlade, a za to što vi tražite da uputite pitanje Vladi pa da čujemo odgovor Vlade, a do tada da podržite potpredsjednicu jer ja sam siguran da ste vi zadovoljni sa realizacijom Zakona o izvanrednoj upravi na kojem se zakonu temelji zahtjev za njezinim opozivom. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bačić, postoji nešto što je nepromjenjivo. Dakle HDZ može mijenjati svoje predsjednike od Ive Sanadera, preko Jadranka Kosor, Tomislava Karamarka do Andreja Plenkovića, ali sukob interesa ostaje. To je nešto što je očito nepromjenjivo u vašoj stranci i što vi ne želite razumjeti ili nećete razumjeti. Dakle mi danas vodimo raspravu zbog gubitka integriteta i vjerodostojnosti potpredsjednice Vlade zato što je priznala da je pisala zakon i da je pisala zakon sa slikom onih koji će taj zakon provoditi i da je Agrokor školski, epski primjer lešinarenja u 3 faze. Prvo ga je izlešinarila obitelj Todorić sa svojim prijateljima, nakon toga je krenulo lešinarenje lešinarskih fondova u režiji gospodina Ramljaka i završilo je završnim lešinarenjem u režiji gospođe Dalić, Ramljaka i partnera, a tko pati? Pate npr. naši penzioneri čije će mirovine zbog toga biti manje. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Jovanoviću, kad vi ovoj Vladi spočitavate sukob interesa, ja vam ne mogu ne odgovoriti zato što me vučete za jezik, da vi ili namjerno prešućujete ili ste zaboravili koliko je Vlada Zorana Milanovića bila u sukobu interesa? Niti jedan član Vlade nije prošao mandat čini mi se, a da nije bio rješenjem povjerenstva utvrđen da postupa protivno, odnosno da je u sukobu interesa. Prema tome, ja u ovoj Vladi, evo dok gledam ovdje gotovo cijelu Vladu ne vidim da je to što ste vi rekli točno. I nije točno, prema tome ja još ne znam da li je iti jednom članu Vlade utvrđen sukob interesa ove ovdje koja je ispred nas, ako se to dogodi onda možemo o svakom pojedinačno, ali o onome što se događalo za vrijeme vaše Vlade mogli bi 2 dana pričati. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, članovi Vlade. Gospodine Bačiću, čisto ovo na kraju, svi ste vi krivi.

Ali ono što ja vas pitam, dakle ja kao liječnik sam kroz određeno vrijeme od kad sam u ovakvoj vrsti politike, ne lokalnoj, ipak imala saznanja da se nešto tu dešava. Informacije su bile, da li ste možda vi imali nekakva saznanja kao jedan iskusan političar koji niste ekonomist? Jer ono što mene najviše čudi je u Globus objavljeni intervju kojeg vjerojatno Macan je autorizirao, intervju naše potpredsjednice Vlade koja je, moram citirati, rekla: prve informacije da se nešto neobično događa u Agrokoru došle su do mene kada i do svih drugih. Agencija MODI je tijekom siječnja i početka veljače smanjila 2017. smanjila rejting [[Upadica predsjednik: hvala.]] I dala nekoliko upozorenja itd. i to nije bilo uobičajeno. Da li vi ste ipak vi imali, ako ona nije kao iskusna ekonomistica? Poštovana kolegice Strenja-Linić, ja osobno ne. Službenih, pravih informacija o tome nisam imao. Određene glasove koje sam čuo da je Agrokor u problemu, međutim relevantne institucije, ako hoćete i revizije koje su radile, komercijalne revizije koje su radile reviziju Agrokora nisu, a to smo se uvjerili, ukazivali na probleme u Agrokoru koje su stvarno bile. Ja mislim da je HDZ, zajedno s MOST-om krajem 2015. godine se mogao također sam uvjeriti u stanje u Agrokoru, pa koliko se meni čini, tek u drugoj Vladi HDZ-a se o tome počelo govorit. Prema tome i MOST je tih godinu dana zajedno s nama mogao steći informacije bolje od onoga što smo čuli u javnosti. Meni se čini da ste prekršili vrijeme. Kolega Petrov, izvolite. Vi ili namjerno prešućujete ili zaista imate i vi sinkopu jer mi smo vas upozoravali kroz 2016. godinu, čak smo u nekoliko navrata javno to rekli. Ovu jednu repliku koja mi je ostala na raspolaganju sačuvao sam baš za vas jer sam znao da ćete me oduševit. A lex Agrokor niste iskoristili onako kako ste ga trebali iskoristit jer ću vas podsjetiti, nema nagodbe, a kamoli restrukturiranja. Uveli ste roll-up model koji se nigdje nije spominjao, nemate ga u lex Agrokoru, dobili ste na kraju savjetničke plaće, ono što mogu danas reći, moram požurit jer imam doslovno 12 sekundi koje ste nam još uzeli. Oštetili ste dioničare manje, poduzetnike Hrvatske ste doveli u neravnopravan položaj, ali da uzeli ste desetke milijuna konzultantskih usluga.

Morate se o tome odrediti. Vi ste u tom zakonu sudjelovali, vi ste taj zakon zajedno s nama izglasali i ja doista više ne znam jeste li vi danas za taj zakon kao što ste bili prije godinu dana ili više niste. Čak da sada, da Agrokor sada ide u stečaj, onaj kolaps i tsunami u financijskom i gospodarskom sustavu u Hrvatskoj više ne bi bio jer su se u međuvremenu dobavljači kolega Petrov koji su u tom trenutku prije godinu dana bili na koljenima, naplatili su veliki dio tog duga, osnažili su se, stvari su se na hrvatskom tržištu promijenile. I samo u tome je vrijednost toga zakona. Idemo dalje, poštovani kolega Aleksić, pojedinačna rasprava, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Odakle da počnem? Eto, rekao sam već nisam zadovoljan jer točka koju sam htio da se stavi u zahtjev nije unutra. Pročitati ću je ovdje, neka čuje javnost još jednom iako sam je već objavljivao, ona glasi ovako, dakle to je trebala biti 7. točka u zahtjevu za opoziv. Osim svega navedenoga ministrica Dalić konstantno ignorira važnost zaštite potrošača oštećenih nezakonitim poslovanjem hrvatskih banaka pa je tako ministarstvo kojem je na čelu odbilo prihvatiti prijedlog da se zakonom omogući van sudsko obeštećenje hrvatskih građana oštećenih nezakonitim povećanjima kamatnih stopa a što je već pravomoćno utvrđeno kolektivnom sudskom presudom iz za sada jedinoga kolektivnog sudskog procesa u RH. Očigledno je da ministrica Dalić predstavlja produljenu ruku nepoštenih banaka čija je nepoštenost pravomoćno sudski utvrđena te onemogućuje sustavno obeštećenje hrvatskih građana na temelju relevantne pravomoćne sudske prakse. Zakon je prošle godine predložen, u Ministarstvu gospodarstva nije dobio zeleno svjetlo, kasnije nije niti u Saboru donio zeleno svjetlo, dužnici se jadni po sudovima bakću. Imamo do sada 10 pravomoćnih presuda ali od mogućih po mojoj procjeni 200 tisuća sudskih procesa trenutno se vodi 4 tisuće sudskih procesa za obeštećenje na temelju nezakonito povećavanih kamatnih stopa hrvatskih banaka.

Pravnici su ti koji ne bi smjeli dopuštati da im ekonomisti govore što je to vladavina prava a očigledno si pravnici to dopuštaju. Sjetimo se 2011. godine tada je postojao taj problem s kamatama, on je tada već mogao biti riješen kroz zakon, zajedno sa rješenjem za CHF kredite, jer tada CHF krediti još uvijek nisu tako enormno narasli kao što su narasli 2015. godine. Međutim, umjesto rješenja problema vi ste u dogovoru s bankama nudili balon kredite. Ti balon krediti nisu pomogli ama baš nikome i ja ne znam uopće tko je uopće od ljudi koji su bili dužni u kreditima sa CHF valutnom klauzulom ušao u taj neki balon kredit. A da je ušao ušao bi u još veći dug nego što je bio prije toga. Moram reći onu jednu staru rimsku izreku koju često govorim quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere, što ne valja od početka neće se popraviti tijekom vremena. Dakle vi ste na početku pokazali da nećete štiti dužnike od nezakonita poslovanja hrvatskih banaka. Kada ste ovdje dobili ponovo mandat, čestitao sam vam i rekao sam vam da imate negativnu povijest i nastavili ste s tom negativnom poviješću i u budućnost. Ono što bih volio čuti od vas jest da ćete dati legitimitet, ustvari predložiti Vladi RH da se Udrugu Franak legitimira za mogućnost podizanja kolektivne tužbe. Evo bez dogovora sa oporbom, bez dogovora sa opozicijom a nadam se da će mi moje kolegice i kolege to oprostiti jer ovaj opoziv ionako neće proći, evo ovdje vas pozivam ako mi obećate, evo sada ja trgujem javno, transparentno, nema ispod stola, ako mi obećate ovdje na ovom mjestu da ćete predložiti Udrugu Franak za legitimiranog tužitelja u kolektivnom sudskom procesu a odluku o tome donosi Vlada RH, ako ovdje javno to obećate a imate temelje da to riješite ja neću glasati za vaš opoziv. To je sitnica, to nije velika stvar ali velika stvar za dužnike. I da malo bolje objasnim o čemu se radi s tim kolektivnim procesima. Ako vi predložite Udrugu Franak da ona bude legitimirani tužitelj vi nećete ugroziti državu, nećete ugroziti proračun, nećete ugroziti građane, jedini koji u tom slučaju može biti ugrožen je ta udruga Franak, koja ukoliko u budućnosti podigne neku kolektivnu tužbu i izgubi proces, ona odlazi u stečaj. Jer ona neće moći platiti troškove tog procesa. A Udruga Franak se dokazala, u prošlosti, da zna što radi. Dobila je polovično kolektivni sudski proces protiv 8 banaka i sada čeka da ga dobije u potpunosti i možda će ga dobiti u potpunosti. No, ja kažem, Udruga Franak, mada nije Udruga Franak tužitelj, jer mi smo morali pregovarati s udrugom Potrošač, da bi onda u druga Potrošač u naše ime podigla tu kolektivnu tužbu. Traži se da se udruga Franak legitimira kao zasebni subjekt koji bi, se bavio samo zaštitom korisnika financijskih usluga. Dakle, ne općenito svih potrošača, nego samo onih potrošača, za koje je udruga Franak dokazala da ih zna štiti. Evo, pozivam vas da to obećate, ja neću glasati za vaš opoziv, a vas kolege iz opozicije, molim da mi oprostite, ukoliko ovo Martina Dalić, obećao. Ja uistinu imam debeli razlog da ju zadržim i dalje na poziciji na kojoj jest, a ionako opoziva neće biti, to nam je svima jasno. Zahvaljujem. Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Josip Borić, izvolite. Kolegice i kolege, ja ću pokušati na svoj način danas govoriti, s obzirom da je ovdje snaga argumenata baš u jutarnjem dijelu i nije nešto važila, pa ću pokušati i opisati situaciju kako smo došli do opoziva, što se traži i zašto opoziva neće biti. Činjenica jest, da je ovo još jedan pokušaj Mosta i SDP-a, jedan vrhunac neznanja, nečinjena i poznatog jala u politici koji može postojati, jer nedavno, tj. prije 2 dana, jasno je objavljen rezultat jednog zakona, protiv kojeg je SDP-a bio žestoko, a Most, zajedno sa HDZ-om, isti donio. Godinu dana na ovo pitanje, pokušavaju u duetu, jednostavno odvesti Agrokor, prema stečaju, ne bi li stvorili platformu za nekakve izbore, nije uspjelo. Ponašaju se jednostavno kao nekakva uvrijeđena mlada, koju je netko ostavio na vjenčanju, jer čovjek, zaista ne može sebe uvjeriti, da je moguće u godinu dana imati toliko neistina, laži, žuči. Iskazivanje nekakvog i bijesa, zato što nešto, što se je doneslo, kao zakon, može rezultirati kao pozitivno, za one koji ovise o tom rezultatu. Imamo priču da ste to začinili s jednim šlampavim uratkom, koji jednostavno u svom tekstu nije ništa ozbiljnije od, a ne znam, kako da to uopće ocjenom, uratka koji bi u školi vjerojatno dobio ocjenu, možda jedan ili minus dva. Nakon što su, kažem s nama, donijeli lex Agrokor, čuli smo na saborskom odboru, od gospodina Ramljaka, da je prvi poziv prema njemu došao od gospodina Petrova, što sam se ja iznenadio, jer sam cijelo vrijeme ostavljao dojam, da je to s neke strane otišlo. A iste te ljude se navodi u ovom opozivu, kao razlog zbog čega treba smanjiti potpredsjednicu Vlade gospođu Dalić. Što su napravili nakon toga, što su sebe smijenili izu Vlade, kolege iz Mosta, odmah su pokrenuli opoziv, gospodina ministra financija, Zdravka Marića. Jednog kompetentnog, sposobnog čovjeka, koji je uredio financije i doveo financije državne razine, da možemo reći da imamo stabilnost, da imamo suficit državnog proračuna, da nam raste kreditni rejting i nešto prije toga, netko ga je htio smijeniti. Na koji način? To smo morali dokazivati audio snimkom, opet neistinom i laži od strane onih koji su do tada obnašali vlast HDZ-a. Pa smo imali priču kroz ljeto, sve što bi Todorić objavio, SDP i Most u jutarnjim satima, u svojim stankama, ovdje bi iznosili kao vlastite stavove, optuživali vladu, potpredsjednicu, sve koji su mogli, jer jednostavno, to je bio nekakav njihov način, da se na neki način razračunaju sa vlastitom nesposobnošću i nečinjenjem. Pred kraj godine, opet, još jedan opoziv, ali sada cijela Vlada, razlog, kredit. Opet je bio nekakav razlog, jer kažem, trajno je bila jedna želja, kažem, da to završi na jedan loš način, ne bi li netko dokazao, da nešto zna. I što danas imamo? Opet opoziv za neke, tj. za ministricu, koja zna svoj posao, kompetentna, sposobna, da od početka, do kraja, jedan zakon provede i da imamo rezultat kojeg smo si zacrtali na početku. Kako to poništiti? Na način da tražiš smjenu. Da netko ne razmišlja, da je to nešto dobro, da se stvori percepcija javnosti, opet, na isti, sličan način, koji smo gledali gotovo cijelu godinu. Pa čemu to? Zašto se ne možete pomiriti s činjenicom, da nešto može završiti dobro. A niste u tome sudjelovali ni na koji način, pogotovo SDP, ništa. Kaže davali smo nekakve amandmane, ali nije prošlo, pa smo mislili da ćemo to riješiti kroz Stečajni zakon, pa malo telefona, pa ćemo malo kupusa, i to je naš doprinos. I šta ćemo sada? Ništa, demo smijeniti ministricu koja je završio posao. I što smo naveli kao razlog, prva točka, zašto se donio zakon lex Agrokor, to je razlog zašto treba smijeniti ministricu. Jel to nešto normalno, bilo kome tko želi razmišljati pozitivno u ovoj državi. Doneseš zakon koji ima uspjeh i onda ćemo te smijeniti zato što si donio takav zakon. Druga točka, netransparentnost, nakon što svaki mjesec, ne samo vlada, ministri, imamo mjesečno izvješće, što se događa unutar tog sustava? Mi govorimo da nitko ništa ne zna. Svi imaju nekakve svoje broje i to je razlog. I treći razlog o kojem Most danas nije htio ni govoriti, a to je famozni projekt Vis Viva, termoelektrana na rijeci Peruća. Svi ministri MOST-a evo ovdje imamo, sve papire ja ovdje imam, znači su dali pozitivno mišljenje, i ministar Šprlje i ministar Romić i ministar Dobrović na taj projekt da bi mi cijelo ljeto tu, gotovo cijelu godinu slušali, gledali prosvjede, kako se netko bori da se taj projekt nikako ne dogodi. Pa pogledajte tu inverziju, taj način na koji se želi stvarati percepcija među građanima. Kažem, zaboravi se što se radilo, pokušava se na nekakvom inzistiranjem na ostavkama, na nekakvim opozivima koji unaprijed završavaju neuspješno jer što se dogodilo danas tokom dana? Ono što sam rekao jutros. Već u popodnevnim satima počele su isprike, zašto smo mi uopće ušli u ovo. Ministrica je dobra, ministra je simpatična, ona zna itd., ali molimo vas u HDZ-u da vi izglasate nepovjerenje vlastitoj ministrici jer mi nemamo snage. Pogledajmo koliko nas ovdje ima, od onih koji su potpisali, svega četvero, tolika je zainteresiranost za tu ajmo reći priču koja treba u medijskom prostoru ostaviti nekakav dojam. Zašto se došlo do toga? Jer je svima sve jednostavno to izgledalo na kraju, na početku nije baš bilo jednostavno. Danas slušam predstavnika SDP-a, kaže mi bi to bili riješili u jedan dan ako je ovo rezultat. Zamislite tu lakoću rješenja, u jedan dan. Mi to bez problema u SDP-u riješimo, bez problema. Slušali smo jednog kolegu koji je otišao, sam sebe je utišao i onda se naljutio i otišao. Što je on govorio u ljetu 2014. godine? O tom Agrokoru, o Todoriću koji uzima 600 milijuna eura kredita i kako kaže kolega Maras u tom trenutku, samo malo da pronađem, znači to je velik uspjeh hrvatskog gospodarstva, čestitam i Agrokoru i Todoriću koji je postigao veliki poduzetnički uspjeh. I taj poduzetnički uspjeh dovede situaciju ovoj Vladi i svima to jednostavno izgleda. Što smo imali kroz cijeli proces? Uspoređujući nas sa 4 milijuna stanovnika i takvo jedno poduzeće sa recimo Njemačkom, sa 80 milijuna stanovnika, imamo činjenicu da smo imali tražbine na nivou 46 milijardi kuna, što bi tamo u Njemačkoj to za takvu jednu firmu iznosilo gotovo dug od 600 milijardi eura. Da shvatimo kakav je utjecaj nešto moglo imati i na državni proračun i na čitavo naše gospodarstvo, ali to jednostavno izgleda, pa mi bi to riješili ovako. Naravno da bi to sve završilo na način koji treba, kako to oporba uvijek želi, pokrenu kaže opoziv i smijeni onoga kako to kažu dobar vlasnik koji je nešto napravio da to ne završi onako kako su oni htjeli. I na što me to podsjeća? Evo tu ću završiti. U našoj susjednoj državi bio je jedan kandidat na predsjedničkim izborima, zvao se Preletačević Beli. I on kad je završio svoju misiju, izbore, kad je vidio svoj rezultat, on je tu večer proglasio pobjedu, skuhao je sarmu i nakon toga je zaplakao. Ja mislim da bi to moglo sutra biti i s vaše strane jer ne znam kad vidim na koji način vi pristupate nečemu što je ozbiljna stvar, ozbiljno je smijeniti nekog čovjeka, kad vidim kolega Aleksića koji utvrdi da ste ga prevarili, da mu niste htjeli staviti u opoziv ono što je on napisao, on vam potpisao opoziv i sad cijelo jutro traži da ga se uvaži i čak bi glasao za, ali nema snage priječi preko vaše prevare. Imamo prvo povredu Poslovnika, kolega Petrov. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je članak Poslovnika 238. iz razloga što je gospodin Borić vrijeđao i omalovažavao nas navodeći neistine. U deluzije, odnosno lažna vjerovanja gospodina Borića neću ulaziti, njegovi stavovi i lažna vjerovanja su njegovi, ali ja bih molio da se koriste ispravni citati iako gospodin Borić nije sjedio ovdje cijelo vrijeme, onda mu je barem netko trebao reći o čemu je MOST govorio za govornicom, tko to je citirao gospodina Todorića, to je pogriješio. Ono što smo mi rekli, to se i dogodilo, prodali ste Agrokor i rušili ste konzultantske plaćama Kolega Petrov, da, ovo je za opomenu, niste rekli što je bilo uvredljivo u izlaganju kolege Borića, neistina, to je teško procijeniti što je istina, što je neistina. I vi ste isto tako kazali nešto što bi se moglo podvesti pod to za kolegu Bačića pa nisam reagirao, mislim da imamo ujednačena pravila za sve, ponekad stvari se kažu možda više nego što bi trebalo ili netko ne prihvati ono što drugi kaže, kolega, ali ovdje nije bilo povrede Poslovnika i mislim daste vi povrijedili Poslovnik i izričem vam opomenu. Idemo sada na replike, prvi je poštovani kolega Sladoljev, izvolite. Poštovani koleba Borić, ja znam daste vi ulaskom u HDZ izgubili dio suvereniteta kao što je rekao vaš predsjednik kluba ali sam se nadao da niste izgubili dio pamćenja da vas podsjetim, poštovana ministrica Dalić je toliko vjerovala u vašu stranku i u vas kao saborskog zastupnika da je na prošlim izborima donirala stranku Pametno, ali pošto su te dvije stranke svjetonazorski vrlo bliske štose tiče Istanbulske konvencije, evo ne vidim ništa sporno u tome. Odgovor na repliku, izvolite. Pa mislim, ne znam dal i je ovo imalo veze s mojom raspravom, baš i nije, ali kad već kolega Sladoljev inzistira, što se tiče suvereniteta, postoje suverenisti u Hrvatskom saboru, to su kolege iz MOST-a ako se dobro sjećam, a čujemo da postoje još neki suverenisti koji su tek u najavi tako da vidjet ćemo što će se tu događati na tom dijelu jer kada govorimo o tome kako će tko glasati nisam siguran da će klub Mosta sutra biti jedinstven, barem ono što sam ja jučer odslušao tokom cijelog dana, kako smo danas čuli. Brinite vi brigu o sebi pa ćete onda moć procijeniti i što će biti unutar nas jer nije to baš samo tako i na lagan način nekome nešto reć, a da ti se neće desiti i u vašim redovima. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Boriću u vašem izlaganju rekli ste da smo nesposobni, da ne znamo, da smo loši. Vi ste odlični, znači zaista ste odlični zaista dobro upravljate hrvatskim gospodarstvom do te mjere da 150 mojih vršnjaka dnevno odlazi iz Hrvatske i to je zaista za pohvalu. 20 i kusur godina upravljate Hrvatskom, drmate, evo sada ste Agrokor dali Rusima, preko Agrokor zapravo ste dali jedno poljoprivredno zemljište Rusima, INA-u ste dali Mađarima, Telecom ste davno dali Nijemcima, banke ste davno rasprodali, ja ne znam što će više ostati od Hrvatske ako nastavite još 20 godina upravljati Hrvatskom. Ja se nadam do izbora će vrlo brzo doći da dođe do smjene da zaista očuvamo ono što je ostalo od vas.

Izvolite. Kolega Pranić, ja sam čuo da ste vi bili član SDP-a, a SDP je prodao banke, tako da to morate s njima riješiti taj dio vaših prijepora jer ja tu ne mogu pomoći, razumijete. Znate nije lijepo nekoga na taj način napast, a ne biti spreman da se obraniš. Tako da što se tiče SDP-a to vi riješite s njima, znam da ste bili među aktivnijima pa možemo ona Izvolite. Dakle mi ovdje danas od predlagatelja ove smjene čujemo kako je i mogu ih citirati „Vlada nema utjecaja na nagodbu i uopće ono što se događa to su sve vjerovnici“ S druge strane sada čujemo kako Vlada prodaje Agrokor Rusima oni koji to predlažu. S treće strane ono što ste spomenuli kako upravo Most je dok je bio u Vladi podupire neke projekte pa sada opet nisu i govorili ste o onome u zahtjevu samom na tzv. rijeci Peruća ako sam ja dobro uspio pročitat odnosno termoelektrane i sada su protiv toga, pa LNG Omišalj, bilo je offshore pripremljeno, ne oni su predlagali offshore sad opet i to ne treba, a recimo kod mene u Osijeku ljudi žele svi hoće termoelektranu, e to ne može. Odgovor kolega Borić. Pa kolega pa evo ne znam Most je pokušao vjerojatno biti oporba u vlasti pa su sada oporba u oporbi i jednostavno ta promjena tih pozicija je riješila vjerojatno i velik dio njihovog djelovanja u proteklih godinu dana. moje je mišljenje da su sada dobro krenuli, da su počeli biti pozitivni da predlažu određene projekte, vjerojatno ima šanse da se poprave. Ali kažem opet kada potpisuju ovakve opozive gdje prevare čak i one koji su s njima, koji su htjeli to, ne, postavlja se pitanje koliko je to ozbiljno, razumijete i tu vjerojatno i građani imaju određenu razinu dvojbi. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Borić, tko je bio 2012. na vlasti u Hrvatskoj? kada je počeo veseli ples mjenica preko faktoring društava? Sve zaboravljamo. To piše u revidiranom financijskom izvješću, ajmo razgovarati o tome. Međutim danas neki kolege koji su tada bili u vlasti, koji su hvalospjeve pričali o tim plesu mjenica i kazačoku kredita danas najedanput kao da su zaboravili što se dogodilo. 2 milijarde i 900 milijuna eura. Kada počinju financijski problemi Agrokora i niz drugih stvari? Hoćemo govoriti o činjenicama ili ćemo se nabacivati blatom? Uglavnom kriv je neko drugi.

Tako je kolega Šuker, zato sam i pokušao ići iz početka kako smo uopće došli do opoziva, a činjenica je da je bio pokušaj da se sve ono što se događalo u prethodnom vremenu htjelo natovariti na leđa i ministrici, premijeru i ovoj Vladi u cjelini i da je upravo ovaj zakon i ovaj cijeli postupak i ovih godinu dana pokazalo da se možemo nositi sa svakim problemom da pomalo rješavamo sve ono što su mnogi izbjegavali u proteklih ne nekoliko godina nego i 20 godina i više da ćemo pomalo rješavati probleme u skladu sa vladinim programom i na taj način argumentirano i jasno pokazati da možemo upravljati sa mnogim problemima kojima se muči ova država i građani i da imamo rješenja za takve probleme. Izvolite. Zahvaljujem. Dakle gospodine Boriću, vi kažete da mi želimo biti suverenisti, ja mislim da ćemo i dokazati i samo želimo i vašu podršku kada budemo htjeli proglasiti isključivi gospodarski pojas. Ali je interesantno jutros dok je gospodin Bulj sve ispričao vis a viva vi ste niste javljali, javljate se sada kada njega nema kada je otišao braniti neke svoje principe i zalagati se protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Moj stav ste jasno zna i vaš se znao, ali ste ga promijenili pod pritiskom onih koji su rekli da trebate sada malo drugačije. Nemate pravo napadati niti gospodina Pranića jer sve o vama su rekli postupci kada ste vi nečije snimke nosili bivšoj predsjednici vlade kako bi vas stavila na listu. Dakle toliko o tome kako se tko ponašao tijekom svog političkog života, dakle nikakve komentare, jutros, sada čujemo vi sve ono što komentirate to sve govori najviše o vama. Kolegice Strenja što se tiče … [[Govornik se ne razumije.]] 28. rujna 2016. gospodin Mladen Dobrović, pa onda imamo 5. rujna 2016. ministar Ante Šprlje, pa onda imamo, s obzirom da mi moramo sve dokazat ili pismeno ili audio snimkom itd. imamo i gospodina Davora Romića, 10. kolovoza 2016. znači sve suglasnosti na strateški projekt izgradnje termoelektrane na jezeru Peruća, ne na rijeci kako ste napisali, ali kako da vas uvjerimo da su to bili oni? Kako da vas uvjerimo? Imamo papire, imamo suglasnosti njihove, pozitivna mišljenja, a onda i vaše reakcije nakon svega i pokušaje da se na tom, očito tu love nekakvi poeni, a ne znam razlog zbog čega to činite na taj način? Hvala. Idemo dalje.

Pa evo s obzirom da je puno toga već kazano, ali evo ja ću napraviti samo rekapitulaciju stanja zapravo 10.4.2017. u odnosu na 10.4.2018. godine i onda možemo zapravo utvrđivati koliko je ova vlada i ova ministrica bila uspješna, odnosno neuspješna i što bi se dogodilo da je bilo drugačije. 10.04.2017. blokada ove tvrtke bila je preko 3 milijarde kuna. Povezane tvrtke i u suvlasništvu su preko 77 tih tvrtki, dakle oko 40 000 zaposlenih osoba i dug prema dobavljačima koji je bio preko 50 milijardi kuna. I onda u tom momentu u roku od 2, 3 mjeseca je trebalo zapravo posložiti cijelu situaciju, vidjeti način na koji zaustaviti urušavanje daljnje svih tih tvrtaka na način da ostanu svi zaposleni, da se pripremi turistička sezona, da se opskrbe Konzumove police sa robom za Uskrs itd. i dakle to je bio momenat u kojemu je trebalo pronaći rješenja brzo i efikasno. Ono što se u ovih godinu dana događalo, a svi su ovi koji zapravo žele loše svima nama, da se cijeli sustav, ekonomski sustav uruši i da se Hrvatska ponovno vrati u recesiju kako bi pokazali kako ova Vlada, kako ovdje mi kao opozicija radimo loše. Međutim dogodilo se upravo suprotno, a dogodilo se to da je u roku od godine dana i prije, da je cijela situacija zapravo smirena na način da su dobavljači ostali unutra, da su isto tako financijske institucije pokazale interes i da cijeli sustav funkcionira na način da imamo stabilnost u našem prostoru. I upravo to je ono što onima koji zagovaraju kaos ne odgovara. Ono što je vidljivo poslije tih godinu dana je vidljivo da su dobavljači u skupini A isplaćeni u stopostotnom iznosu, da je to preko 2500 malih i velikih poduzetnika, OPG-ova i slično, da je skupina dobavljača B se isplaćuju na način da su isplaćeni preko 85 milijardi kuna i da je isto tako postignuta načelna nagodba sa financijskim vjerovnicima da se postiže ugovor sa dobavljačima za daljnje opskrbljivanje Konzuma, odnosno Agrokora i sve to u situaciji da se vlada zapravo cijelom tvrtkom koja dalje može proizvoditi novu vrijednost, a nisu se niti otpustili svi ti zaposlenici, odnosno nisu se uopće otpuštali, prema tome ova i ona prethodna, a sada i ova uprava koja sada radi posao do kraja, zapravo vrlo to korektno i kvalitetno radi. Oni koji zagovaraju i zagovarali su stečajni postupak onda zaboravljaju da trajanje, prosječno trajanje stečajnog postupka je preko 3 godine, da se u stečajnom postupku gubi u Hrvatskoj npr. preko 15% je trošak stečaja, odnosno 15% imovine u postupku stečaja se izgubi, a za to vrijeme zapravo bi se u roku od ne 3 godine, nego u roku od par mjeseci dogodio zapravo kaos na tržištu, a ono što je svima trebalo i svima treba to je stabilnost, to je povjerenje i to je opstanak firme koja na taj način jedino proizvodeći novu vrijednost može vraćati svoje kredite, svoje obveze i plaćati dobavljače. Ja ne znam kako objasniti da je stečaj postupak koji bi toliko izazvao kaosa na tržištu da bi izazvao kaos u cijelom sustavu na način da se on kao kula od karata bi se prelijevao na sve segmente kako trgovine, proizvodnje, malih dobavljača, proizvođača i kompletno financijskog sustava. Dakle, ono što svima nama treba to je upravo stabilnost i povjerenje, ali ono što treba uvijek istaknuti, oni koji rade, a ne plaćaju svoje dobavljače, oni koji rade, a ne plaćaju svoje zaposlenike, oni moraju itekako odgovarati jer u RH takvima ne smije biti mjesta. Da bi imali kvalitetan sustav, moramo se truditi upravo i težiti tome da skratimo rokove plaćanja, da se obrće kapital, da se stvara nova vrijednost i da se na taj način vrati povjerenje u kompletan financijski i ekonomski sustav jer bez takvog korektnog odnosa prema dobavljačima, prema trgovcima, prema zaposlenicima ne može postojati ni jedna ekonomija pa tako niti ova. Dakle, onaj koji to nije znao raditi i nije htio raditi i poslovati na način kako to zakon predviđa je morao izgubiti zapravo povjerenje, morao je izgubiti i utjecaj jer on to očito više nije mogao raditi sam. Eto, toliko zapravo o uspjehu, odnosno neuspjehu ove Vlade i ove ministrice. Replika nemamo. Nije nazočan, pa gubi pravo govora pa je onda na redu poštovani kolega Ivica Mišić. Izvolite. Hvala predsjedniče Sabora. Ja kao poduzetnik moram početi od početka analizirajući događaje u RH od početka pa do danas. Znajući i prateći razvoj RH i što se dešavalo u našoj lijepoj domovini, kako su se firme razvijale i kako je došlo do svega ovoga o kom danas pričamo, naravno da nisam u onom vremenu '95. do 2005. vjerovao da ćemo mi izdržati do danas. Mislio sam kako smo luksuzno živjeli da ćemo mi potonuti i da neće to ići kako treba. Naravno, to se produžilo i došlo je do današnjeg dana, kada se trebaju rješavati problemi oni koji se nagomilali, napunili od prije 10-ak i više godina. Danas kada ovdje, što je rekao kolega, mlatimo praznu slamu, kada su događaji se dogodili, kada je došlo nešto do kraja gdje nije moglo dalje ići, što se tiče Agrokora, svi smo svjesni ovdje u ovoj državi da su svi podilazili Todoriću od 2005. pa do 2016. godine, u stvari do ove Vlade. Jako me čudi kao poduzetnika, kao da smo se probudili danas ili u roku prošli mjesec ili zadnjih 15 mjeseci, 10 mjeseci, sve znamo šta bi trebalo, ali kad je trebalo nešto riješiti, tad nas nije bilo nigdje. Naravno, Zakon koji je donesen, lex-Agrokor je spasio određeni dio, ne određeni dio, veći dio našeg gospodarstva, ja kao poduzetnik mogu osjetiti šta bi se to desilo, a posebno šta bi se desilo mojoj Slavoniji da je, ne daj Bože, propao PIK Vinkovci, Vukovar, Belje i sve se urušilo i išlo u stečaj, jedno 3-5 godina se rješavali problemi gdje bi se sve navodno i raspalo, sigurno. Nije mi jasno da danas želimo skloniti potpredsjednicu Vlade Dalić kojoj, ja joj se na neki način divim kada je rekla, ja sam napisala taj zakon o Agrokoru. Znate tko to zna reći? Samo čovjek koji je odlučan, koji zna i koji je siguran u ono što radi.

Zašto? Pa valjda su vidli u nju sposobnost. Žena koja zna odluku, koja zna raditi svoj posao. Ako nešto ima što ona nije radila kako treba u svojim poslovima, naravno imaju institucije koje bi to trebale dokazati. Međutim, ovaj lex-Agrokor koji se desio, koji se desilo sada da se evo nagodbe koje se dešavaju i koje sad u procesu, pitam, kada je Agrokor došao u problem? Agrokor je došao u problem od 2011. do 2014. godine. Nitko nije postavio pitanje 2011., 2012., 2013., 2014. godine kada je Agrokor dizao ruske kredite, kada mu europske banke nisu dozvolile da uzme kredit, a zašto se tada gospoda nije ustala, vidjela šta se to dešava u Agrokoru. Naravno, svi su šutjeli podilazeći Todoriću i Agrokoru i šta se dešava? Ta ista ruska banka danas raspolaže sa 45% kapitala u Agrokoru, u stvari vlasništva. Naravno, jer su dali svoj novac. Čovjek koji je pratio, a sam sam pratio čemu to vodi, kroz ovih 20 godina sam vidio da ide u pogrešan smjer, vidi se da neće to biti dobar kraj i kada je došao kraj, kada se trebalo riješiti, naravno, ova Vlada je došla u problem koji nema veze šta se dešavalo prije 4, 5 godina ili prije 20, konkretno govorim o premijeru Plenkoviću i ministrici Dalić i mora riješiti problem. Sad kad se rješava problem, e tad je ta onda mi ćemo ustat se i reć gospodo pa vi niste znali, vi to danas ne znate, vi to niste dobro radili, mi bi to sigurno bolje radili, pa gospodo vi koliko znam ovdje u Saboru, evo ovi koji su to potegnuli pitanje nepovjerenja našoj ministrici Dalić, … [[Govornik se ne razumije.]] 2014. godine, 2013. kad ste vidjeli da se zadužuje Agrokor za tolke milijarde, niste gospodo. Jer ste to propustili, što bi se vi uhvatili nečega i radili ili to ne znate raditi ili niste bili u stanju to napraviti, naravno došlo je danas kao što je došlo, mora se riješiti Agrokor, hvala Bogu da nije otišo u stečaj, hvala Bogu da nije na ulicama 30 000 ili 100 000 malih obrtnika i poduzetnika koji bi danas bili u blokadama, koji bi danas izgubili sve što su imali. Pojavi se osoba, evo hvala da ste došli, koja je imala snagu da kaže ja sam to napisala ja ću to pokušat riješit. Ja vam čestitam na odrešitosti, znači tko to radi? Čovjek koji vjeruje u sebe. Što to znači? Ova Vlada je ušla u problem i ja se nadam da će iz tog problema izaći pozitivno, iako je još uvijek je sve upitno, treba to porješavati i treba Agrokor dići na noge, ali drugog i boljeg puta ja osobno kao poduzetnik mislim da nije bilo. I mi idemo rušiti nešto što se rješaje, ja kao čovjek koji imam iskustvo iza sebe, da li ću ja istjerati svojeg najboljeg radnika? Neću. Hoću. Hoću jer dobro radi. Ja ne ulazim u detalje analize, ali tako gledam. Ljudi koji nemaju, koji ne znaju pa odgađaju nekake stvari su samo produžetak agonije koja se dešava, u ovom slučaju čestitam potpredsjednici Vlade Dalić na rješenju i što ste imali snage i što ste udarili rukom i rekli ja sam to napisala, ja ću to riješit. Idemo dalje. U ime predlagatelja sada će govoriti poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Mislim da smo sve argumente koji su bili ovdje bitni za opoziv Martine Dalić iznijeli još od uvodnog govora, onda dalje kroz ove rasprave u ime predlagatelja, tako da je sve rečeno. Ono na što nismo dobili odgovore to je kako premijer komentira odgovornost Martine Dalić za aferu savjetnici? On je sve to jutros u svom uvodnom izlaganju komentirao kao da su to nedorečenosti, upotrijebio je najblaži mogući izraz za aferu koja je dovela do toga da je morao otići vladin povjerenik Ante Ramljak, a da za to nitko nije snosio bilo kakvu političku odgovornost. U bilo kojoj uređenoj zemlji zbog ovakvog sukoba interesa, zbog činjenice da je vladin povjerenik osigurao svojoj bivšoj tvrtci milijunske iznose bi osoba koja je odgovorna za to, a svi znamo da je Martina Dalić preuzela odgovornost za proces oko Agrokora, da je stala iza Ante Ramljaka, svi znamo da bi takva osoba morala otići. Međutim nakon što je premijer 15 dana provjeravao dokumentaciju, otišao je povjerenik, dobili smo novog povjerenika i ništa se praktički nije dogodilo, a prije ove rasprave o opozivu Martine Dalić imamo tzv. nacrt nagodbe koji bi trebao pokazati da je Martina Dalić uspješno odradila svoj posao. Niti jedan argument koji je iznesen od jutros nije oboren i zato pozivam još jednom, znači neću duljiti, imam 5 minuta, ali nema potrebe za toliko govoriti jer nemam više pravo ni na replike koje sam iskoristio, tako da koristim ove rasprave u ime predlagatelja i još jednom pozivam sve zastupnike koji smatraju da ovakav sukob interesa, možemo reći za Martinu Dalić da je ona hodajući sukob interesa, nismo se tu dotakli ni INA-e, ni njenog supruga, odlaska na noge Mađarima i svega onoga što je izlazilo u hrvatskoj javnosti. Dovoljna je bila ova situacija oko Agrokora i čujem sad tu da je kolega Borić ponovno se pokušao uhvatiti nekih elemenata, ali nije dao odgovore na ova pitanja. Zanimljivo je kako bježi od Agrokora, bježi od savjetnika, bježi od ovih milijuna, bježi od ovih nedorečenosti, kako je rekao premijer. Nema tu našeg kolege Borića, on namjerno ide na neke situacije zahvaljujući kojima je i ova Vlada ponovno pokazala svoju nevjerodostojnost i Martina Dalić jer svi se dobro sjećamo, čuo sam kolega Borić da ste prozivali kolegu Bulja upravo zahvaljujući borbi kolege Bulja zaustavljanje projekta o kojem ste vi govorili, pitali ste gdje je kolega Bulj, evo vidim da je dole na prosvjedu gdje vi ne smijete biti, tako da u tom smislu nemojte prozivati kolegu Bulja. Možete misliti o njemu ovo ili ono, ali to je čovjek koji stoji iza svojih riječi, to smo vidjeli ovdje u više navrata u Hrvatskom saboru, tako da nema potrebe za tim. Mi kao oporba smo cijelo vrijeme bili tu, cijelo vrijeme smo bili tu, niste bili baš aktivni, probudili ste se negdje oko 17 sati, zato što nemate što reći, nemate što reći na one argumente koje smo iznijeli. A niti je premijer bio jutros baš uvjerljiv. Tako da u tom smislu mislim da svi zastupnici iz opozicije trebaju podržati ovaj opoziv, ja se nadam da će to tako i biti, a ako i ne bude, znači vidjet ćemo koliko ćemo ruku dobiti za ovaj opoziv. Što god bude pokazat će se tko je prava opozicija, tko je prava oporba u Hrvatskom saboru, tko su oni koji ne drže ljestve Andreju Plenkoviću od prigode do prigode, imali smo situaciju da kolege iz IDS-a uskoče kad zatreba, imali smo situaciju da kolega Hrelja sad najavljuje da neće doći na opoziv. Ono u čemu će nam pomoći ova inicijativa, to je da znamo tko je prava opozicija.

Jedna replika, poštovani kolega Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Grmoja, objasnio sam kako je Todorić uopće došao do PIK Vrbovca i na kraju dobio ga je zapravo za bagatelu i onda je založio imovinu njegovu za kredit i pogon PIK Vrbovca, sad ovo nećete vjerovat, je procijenjen odnosno HBOR ga je procijenio na 462 milijuna kuna odnosno 62 milijuna eura. Mi znamo da nema šanse da to toliko vrijedi i posljedično se nitko, znači država, HBOR se neće moći naplatiti kao što se nije mogla naplatiti ni prije za kredite kojima je jamčila povrat kredita koje je uzimao PIK Vrbovec.

Kolega Pernar, sve smo to mi ovdje tijekom rasprava, tijekom replika, na sve smo to upozorili, govori se o tome kako je Agrokor spašen a svi smo ovdje postavili pitanje za koga je spašen. Tvrtka u koju se ulagao novac poreznih obveznika kroz kredite HBOR-a, kroz poticaje, kroz politička pogodovanja ove ili one vlasti, kroz jamstva državna, znači da tvrtka je sada praktički preuzeta većim dijelom od ruskih banaka i dobro je kolega Bulj naglasio ovdje, hvalila se ministrica i potpredsjednica Vlade sa majicom od radnika Belja, ispada da joj je to dao jedan HDZ-ovac, već sam vidio da pišu portali, ali dobro je kolega Bulj rekao da bi bilo primjerenije da joj je Azimov dao polovinu svoga ordenja nego da se hvalila tom majicom ovdje. Idemo sada na iduću raspravu, poštovani kolega Šuker, izvolite. Gospođo potpredsjednice hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Pa evo već raspravljamo dobrih skoro 9 sati, međutim vrlo interesantno kako je okružene u kojem se vodi ova rasprava, kakva je makroekonomska pozicija danas Hrvatske, kakvi su makroekonomski pokazatelji, da li su oni dobri ili da li su oni loši. To je rezultat djelovanja gospodarskog tima jedne Vlade. U trenutku kad se donosio lex Agrokor nisam bio u ovom Saboru i zato naprosto ne želim raspravljati o nekim stvarima ali tada su postavljeni neki ciljevi. I prvi dokument koji je pravi sa težinom i sa podacima koji proizvela ova uprava je bilo, zapravo nisu oni nego revizorska kuća, revidirano financijsko izvješće. I ako danas raspravljamo o nečemu, to bi trebao biti dokument koji bi trebao biti podloga za sve rasprave jer zašto? Temeljem toga su vođeni progovori oko toga koliko tko potražuje, što će mu se priznati, što mu se neće priznati, kakva će biti nagodba itd. Ali isto tako to revidirano financijsko izvješće je konstatiralo neke činjenice. Dakle, kada počinu financijski problemi Agrokora. Krajem 2011. godine. Do tada Agrokor nije imao značajnije financijske probleme. Do je tada jedan od financijera Agrokora bila Europska banka za obnovu i razvoj. Što se događa 2012. godine? mijenja se jedanput Zakon o HANFA-i i mijenja se Zakon o preuzimanju trgovačkih društava. Kada počinje to famozno igranje sa mjenicama? Od 2012. do 2015. To su sve činjenice od kojih naprosto ne mogu ih ja izmisliti, to su podaci koji se mogu provjerit. Kada je krenulo veliko zaduženje sa europskim bankama? Agrokorova tvrtka u Nizozemskoj. I danas slušam oni koji su u to vrijeme bili u vlasti se prave kao da se ništa nije dogodilo. I našli smo se tu gdje jesmo. I meni je bilo logično da se danas gro rasprave vodi o onome što se željelo postići sa lex Agrokorom i da li se to postiglo ili se nije postiglo, da li su praktički svi zaposlenici sačuvali svoja radna mjesta, da li su tvrtke u koncernu Agrokor normalno funkcionirale i poslovale prošlih godinu dana i kakva je perspektiva i budućnost Agrokora sutra.

Međutim kolegice i kolege, nemojmo zaboraviti što se događalo u jednom periodu kad se sa dionicama najsjajnijih tvrtki u koncernu Agrokor trgovalo praktički … [[Govornik se ne razumije.]] na zagrebačkoj burzi. Zašto nekakve institucije koje su trebale nisu reagirale? I zato sam rekao ako je netko želio raspravljati o ovim svim činjenicama, bilo je dovoljno da 2016. ili 2017. stave na dnevni red ovog Sabora izvješće o radu HANF-e za 2014. i 2015. godinu. Iznutra se vide neke stvari i moglo se raspravljati o nekim stvarima. Međutim, mi danas samo o nečemu. Ja ću vam reći iskreno, mene zanima šta je netko proizveo za to što je naplatio i ništa drugo. Jer ako je netko napravio nekakav posao, onda je red da ga naplate. I to treba biti argument kad govorimo o tome da li je netko nešto naplatio ili nije naplatio, a mi se ovdje bavimo kako da su to iracionalne stvari. Međutim, financije i brojke su egzaktna stvar. Točno ima datum nastanka događaja i točno kako su se neke stvari provodile kako su se neke stvari radile. Međutim, mi danas o tome ne razgovaramo. Zašto? Pričamo o kupovini PIK Vrbovca, o kupovini ovoga ili onoga. Pa ima se koja je vlada počela 2001. priču oko prodaje PIK Vrbovca. Isto tako, nije nitko nikome ništa poklonio, da ne bi sad kolege iz SDP-a mislile da ja njih nešto nabacujem. Dakle, tu sve postoji u dokumentaciji koje se nalaze u Vladi RH i nema potrebe napamet pričati. Druga stvar, sve te dokumente vidjelo je državno odvjetništvo tada. Zašto nije reagiralo, ako je bilo nešto sporno. Dakle, nabacujemo se s podacima koji su u najmanju ruku sumnjivi. Nažalost, ovaj Sabor je poprimio jednu karakteristiku kojega nikada nije krasila, ako mogu reći pod navodnicima, a to je da olako se nabacujemo blatom na ljude, kako na neke iz Vlade, tako i na kolege saborske zastupnike, kad nekome paše bacimo mu blato u lice i boli me briga jel to tako il to nije tako. Vidite, kolegice i kolege, da smo mi danas uzeli ovu revidirano financijsko izvješće kao nekakav temeljni akt temeljem koga možemo mjeriti nečiju uspješnost, neuspješnost, ja vam garantiram da bi priča išla u drugom smjeru i opće mi ne pada na pamet, na kraju krajeva, traženje oporbe za opozivom nekog ministra ili predsjednika Vlade je legitimno, demokratsko pravo političke borbe i tu se ne treba nitko ništa ljutiti. Međutim, mi saborski zastupnici imamo odgovornost kad ovdje raspravljamo da raspravljamo temeljem činjenica. Nažalost, meni ne može nitko reći da nisam bio ovdje, nisam bio možda sat i pol vremena, ali saslušao sam sve klubove. Niti jedan argument koji je zasnovan na nečemu nisam čuo. Niti jedan. I logično mi je da oni koji su bili protiv lex-Agrokora, da danas možda mogu govoriti ovako ili onako, ali meni je logično oni koji su glasali za taj zakon, da danas naprosto ne naprave rezime što se s tim postiglo. Što bi se postiglo da nije bilo toga? Ajmo postaviti tako pitanje. I umjesto da razgovaramo koja budućnost je ovih tvrtki koje zapošljavaju negdje oko 70-80 tisuća ljudi, koja budućnost je praktički najvećeg organiziranog poljoprivrednog proizvođača u RH, kako da se Vlada tu na određeni način ne aktivno, ali da širom otvorenih očiju promatra što će se događati, ne, mi idemo pričati da je netko napravio ovako ili onako. Ja ću vam reći, ako je nešto plaćeno, plaćeno je iz novaca privatne tvrtke. Idemo vidjeti da li je za taj za to nešto proizveo, a druga stvar, mene osobno zanima samo budućnost PIK Belja, budućnost PIK Vrbovca, budućnost Agrolagune, budućnost Vupika i još nešto. Bilo je tu priča i oko Vupika, ovoga, onoga. 2013. je Vlada produžila rok za izvršenje obveza prilikom kupnje ovoga Vupika i ja čisto sumnjam da bi Vlada Zorana Milanovića dala produženje roka da je našla bilo šta sumnjivo u poslovanju PIK Vrbovca i oko PIK Vrbovca u odnosu na ono što je bilo u ugovoru jer logična stvar, zašto bi oni davali produženje roka za ispunjenje ugovornih obveza, ako je to bilo za vrijeme neke druge vlade. I na kraju, završit ću s tim. Hvalospjevi u trenutku kad je kupljen Mercator, hvalospjevi kad se digao kredit od 600 miliona eura iako taj kredit je digla tvrtka u Nizozemskoj, a danas naprosto kao da netko nije bio sudionik tog procesa. I ponavljam, ovi dobri makroekonomski pokazatelji nisu plod slučajnosti. Ono što je budućnost i obveza kolegice Dalić i kolege Marića prije svega, da natjeraju ostale kolege, a to su strukturne reforme. Jer ako to ne napravimo, onda kolegice i kolege možemo raspravljati o bilo čemu, mi smo obavili svoj zadatak. Izvolite. Uvaženi kolega Šuker, planirao sam vam ovu repliku dati u jednom potpuno drugom smjeru, ali zadnja rečenica koju ste rekli me nagnala da ju potpuno promijenim. Upravo strukturne reforme su ono na čemu je ova Vlada u zadnjih godinu dana najviše podbacila. To je činjenica koja je potkrijepljena izvješćem koje je podnijela Europska Komisija. To izvješće bolno secira rad Vlade, a zašto o tome govorim sada kada raspravljamo o povjerenju gospođi potpredsjednici Vlade. Zato što je gospođa potpredsjednica Vlade na čelu možda i najvažnije koordinacije u sastavu Vlade, a to je ona za gospodarstvo i društvene djelatnosti, a ja vas pitam, pogledali ste vjerovatno isto kao i ja, gdje su najveće zamjerke u tom izvješću neprovođenju strukturnih reformi. Tamo. I upravo ovo što ste rekli, upravo to je ono o čemu trebamo pričati, ali isto tako upravo to je ono što je najveća odgovornost i zbog čega gospođa Dalić mora otići. I dobro znate kako sam govorio kao oporbeni zastupnik, strukturne reforme, strukturne reforme, jel bilo tako? Da je napravljen dio tih strukturnih reformi, ova vlada, ne bi imala danas ovakav problem. A zašto sam ih sada spomenuo? Pa iz jednostavnog razloga, da vam pokažem, da mi u HDZ-u nismo slijepi oko problema koje imamo. Ali, naprosto, ne možemo gubiti silnu energiju da bi pisali nekakve materijale, da netko nešto nije napravio, umjesto a se ministri bave za onim što trebaju raditi. To su naprosto činjenice. Ali, vrlo rado bi, kolega Grbin, da ste se osvrnuli na onaj moj dio priče, kada sam govorio o nekakvim financijskim transakcijama, koji su se događale u razdoblju 2012.-2015. Međutim, vi i ja smo uvijek imali jednu korektnu raspravu ovdje, djelamo ovaj prostor dugo i rekao sam vam, kao što sam govorio tada o strukturnim reformama, tako govorim i danas i nemam nikakvog ovoga, nekakvog zastoja prema tome, kako ni prema ondašnjoj vladi, tako ni prema današnjoj. Zašto? Uvaženi zastupniče Šuker, kažete da ste odgovorni, međutim, u jednom članku pod naslovom, da je država 10 g. vrača kredite umjesto Todorića, piše slijedeće, godinu dana nakon privatizacije Pik Vrbovca, u državnom proračunu, djelu koji prikazuje, koje kredite i njima slične obveze otplaćuje, državi se tako pojavila zanimljiva svaka Pik Vrbovec. U tom trenutku na čelu Ministarstva financija nalazi se Ivan Šuker, a upravo se 2006. g. sam na mjestu pomoćnika odgovornog za proračun pojavljuje i današnji ministar Zdravko Marić. Pazite koja misao, on je odradio job za Agrokor a onda se vrača Marić nazad u Vladu. Spomenuta je još i nekoliko dodatnih stavki vezanih uz Pik Vrbovec i Belje, a pojavljuju se sve do 2015.

Ma nemojte pričati kolega Pernar, tamo vam piše do toga, da koliko zaposlenih preuzima i na koji rok, ista priča i za Pik Belje, za Pik Belje vam se čak i govori koliko sezonaca preuzima. Nemojte pričati napamet, kolega Pernar, pustite portale, zatražite ugovor, u ugovoru vam sve piše i možete mi prozivati koliko god koga hoćete. I prema tome, kolega Pernar, nije ovo nikakvo ni branjenje ni ovo, ja ovdje govorim isključivo o činjenicama i činjenice su moj najjači argument. Hvala. Idemo na zadnju repliku, poštovani kolega Mišić.

Naravno oni nisu toga svjesni, kao da ne znaju, šta to znači kredit. Naravno da je to u redu. Ali, kada već dižemo kredit, kada govorimo o problemu, moramo se vratiti tko je napravio problem i u kojem vremenu je napravljen problem.

Kolega Mišiću, ja nisam uzalud danas u ovoj sabornici spomenuo revidirano financijsko izvješće bar 5 puta, unutra vam to sve piše. Unutra vam to sve piše i nema potrebe govoriti ovako ili onako. O tome kakva je situacija u Belju, to najbolje pitajte ljude koji žive tamo. Oni o tome mogu govoriti, ne ja ili vi, vi još možete, vi ste iz Osijeka. Isto tako Pik Vrbovec, možemo pričati što god hoćemo. Sve savjetodavne kuće su tamo negdje 2000., 2001. dakle, kada je na vlasti bio SDP, govorile da ta firma ne može zapošljavati više od 700 ljudi i ne zna se kakva je budućnost. Ona danas zapošljava 2700 ljudi. Ali, ponavljam, svi dokumenti postoje u Vladi, sve te dokumente je vidjelo Državno odvjetništvo, ajmo razgovarati o činjenicama. Nema potrebe, da, pa nismo na placu da se pogađamo, i na placu kada se kumice pogađaju, ona kaže koliko traži, a vi koliko joj nudite. Idemo dalje, sa pojedinačnim raspravama, poštovani kolega Pernar, izvolite. Uvaženi zastupnici, uvažena javnost, koja gledate ovu raspravu, pa htio bi reći, da kaže gospodin Šuker, trebamo pričati o činjenicama, a činjenice su takve, kakve jesu. Činjenice su da je 200 milijuna kuna kredita, Pikovih, država jamčila za njih, to je činjenica. Činjenica je po svemu sudeći, da je država ta koja ih je i vratila. A ono koji je bio trik? Trik je bio u tome, da je Todorić tvrdio i ja preuzimam jeftino Pik, za milijun kuna je zapravo došao skoro do 100% dionica, ali kao ja ću preuzeti dugove. Pa zato dobivam za milijun kuna. To je bila priča, koja je bila servirana javnosti, to je bila priča koja je bila servirana i radnicima Pik Vrbovca. Međutim, što se je dogodilo, Todorić je uzeo za milijun kuna Pik, a 207 milijuna kuna, Pikovih kredita, nije preuzeo, nego je država vratila umjesto njega. Kakva pogodba gospodine Šuker. Pa to ste mogli i radnicima Pika onda reći, evo, vas ima, koliko tisuću radnika, dajte svaki po tisuću kuna, tisuću puta tisuću je milijun i evo, vi preuzimate vlasništvo nad Pikom nad svom njegovom imovinom, a mi kao država vam otpisujemo kredite, tako je Todorić došao do PIK-a. I šta se događa? Nakon što ti krediti PIK-ovi nisu vraćeni odnosno vratila ih je država, a Todorić ih preuzeo kao vlasnik, dolazimo do sljedećeg apsurda odnosno do situacije sa božićnim kreditom kada se opet se imovina PIK-a daje kao jamstvo za kredit. I to u kojem iznosu? Procjenjuje se, pazite ovo, da je vrijednost imovine hipoteke koja je dana nekretnina PIK-ovih 62,3 milijuna eura, 462 milijuna kuna po današnjem tečaju. Mi znamo da to toliko ne vrijedi i mi znamo da se posljedično država neće moći naplatiti. I još jednu stvar vam moram reći gospodine Šuker, ovo vam govorim najiskrenije, vi kada dižete kredit ne daje vama banka kredit u iznosu 100% vrijednosti hipoteke nego maksimalno 70% vrijednosti hipoteka. Znači ako hipoteka vrijedi 100 tisuća eura, kredit vam se daje na 70 tisuća eura, ne daje vam se na punu vrijednost. Međutim ako ste Ivica Todorić onda vam se daje kredit na puni iznos vrijednosti, a i sama ta vrijednost je precijenjena. I sada vi možete reći gospodine Pernar to nije istina, ali ja vam govorim gospodine Šuker to je istina i vidjet ćete koliko će se HBOR naplatiti od toga, vidjet ćete, jako malo. I tko je odgovoran za to? Pa vi ste bili ministar u trenutku kada je ako se ne varam kada je Todorić preuzimao PIK Vrbovec, ministrica financija je bila ministrica i sada i tada kada se davao božićni kredit i onda ono što vi nama pokušavate reći da je vuk sit i da su ovce na broju. Ali ovce nisu na broju gospodine Šuker. U Agrokoru danas radi 2300 ljudi manje nego je radilo u trenutku kada je izvanredna uprava preuzela Agrokor. To je činjenica, nesporna činjenica. Nesporna je činjenica i da iz tog procesa izvanredne uprave gdje je ugašen cijeli niz subjekata dućana, prodajnih lokacija tko je najviše profitirao iz toga to se zna, to su Ramljak i njegovi savjetnici. Meni je jedan čovjek opisao situaciju slikovito, on je rekao Ivane kaže kada je opisao te ljude kojima je vlada povjerila Agrokor, on je rekao pustili smo lisicu u kokošinjac. Ja kažem lisicu u kokošinjac, kaže on da i to je čovjek koji je dio vaše vladajuće većine.

Vjerujem da ćete ga prepoznati. I sada što se događa? Vi nas uvjeravate da je sve super, a ništa nije super. Činjenica je da je HDZ skupa s SDP-om rasprodao sve što se moglo, a i ovo malo što nije dano strancima u ruke sada stranci preuzimaju. I vi nas uvjeravate da je sve super, da nema razloga za ostavku. Govorite o smanjenju vanjskog duga, državnog duga da niste više u deficitu. Pa znate na koji način vi smanjujete državni dug? Evo kako, država kaže ja se sjećam onog izvješća o izvršenju državnog proračuna, veli država će se zadužiti za 10 milijardi kuna da vrati dugove Autocesta, i vratit će tih 10 milijardi kuna, ali se to neće računat u državno zaduženje. Znači vi vodite knjigovodstvo na način da država diže kredite, a ne vodi se to kao državni dug. To je model vaš. Ha lako je tako reći smanjili smo dug, jednostavno ga ne evidentirate. I na kraju krajeva govori premijer Plenković danas da ima suficit u proračunu, pa gospodine Šuker ako je u proračunu suficit, ako je u proračunu višak pa čemu onda zaduženje od 35 milijardi kuna, čemu takva zaduženja? Ja pitam ministricu Dalić, evo možda sam ja glup, možda sam neškolovan, možda sam naiva, ali evo meni nije jasno ako imate višak u proračunu čemu onda zaduženje od 35 milijuna kuna. S druge strane, ako je očito da nema viška nego manjka o kakvim onda mi suficitima pričamo. Vi suficita nemate, rashodi za kamate iz godine u godinu su sve veći, javni dug je premašio 300 milijardi kuna, rekordnu brojku pa to vi znate i on eksponencijalno raste sve veći iz godine u godinu. A vi onda servirate javnosti nekakve projekcije gdje će kao dug rasti pa će onda početi padati. Kako će početi padat? Kako će početi padati gospodine Šuker kada svake godine se diže 35 milijardi kuna novih kredita, kako će onda početi padat gospodine Šuker državni dug, objasnite, ako država svake godine ima deficit 15 milijardi kuna.

Pa tako mogu i ja reći, došlo mi je na naplatu za njegovu veličinu Aleksandra Stankovića za uvredu njegovi 57.000 kuna da mu moram platiti, 57.000 kuna za njegove duševne boli moj prijatelju, da. I sada pazi ovo, zamisli da ja kažem ja to njemu neću platiti ove godine, platit ću mu iduće, pa vi bi rekli Pernar ti si neozbiljan. Onda kada dug dospijeva, a ovršno je za 15 dana ja moram njemu onda platit. E drage dame i gospodo i onda se pitate zašto bi trebala ministrica dati ostavku. Pa ne samo ministrica gospodine Šuker, ja mislim da bi cijela Vlada trebala dati ostavku jer ovdje se ne radi čak samo ni o Agrokoru, ovo je samo jedna kap u moru. Kompletan način upravljanja državom je katastrofa, a najveća sramota je što Robert Ježić, koji je priznao na sudu da je uzeo 5 milijuna eura mita namijenjenih Sanaderu, do današnjeg dana ih nije vratio u državni proračun. To je gospodine Šuker sramota i to je razlog za ostavku i ministra pravosuđa. Al to vas ne zanima, to vas ne zanima. Zato jer je vama osobno dobro. Sjećam se kad ste govorili ovo nije novo zaduženje, nego mi ovim dugom prebijamo stari dug. Pričali ste o nekakvim sindiciranim kreditima itd. gospodine Šuker, maske polako padaju, ljudi polako progledavaju i uviđaju svi da ovaj model dug na dug, kamata na kamatu vodi sve nas skupa u propast. Hvala. Poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Probat ćemo se vratit na temu, vrlo sažet možda i ovaj dan, ali i općenito ono što se događalo i oko Agrokora kao glavni uzrok i zadnjih godinu i više. Dakle kao što znamo, HNS je prije godinu dana, odnosno kad se donosio lex Agrokor bio konstruktivan, ali bio protiv, za razliku od nekih koji su tada sudjelovali u njegovoj izradi, radili na njemu, mogli ga korigirati, modelirati i bili za, sada su neke situacije okrenute i ono što mi cijelo vrijeme govorimo, kao jedan od neposrednih povoda ako baš hoćete je taj da smo tu došli pružiti i politički otklon, odnosno stabilnost jer znate da nakon naše odluke upravo su došli novci, roll up kredita i onda sam čuo što mi nije bilo baš vjerojatno kako, šta je taj lex Agrokor napravio, on nije donio taj roll up kredit, upravo je. S njime se omogućuje institut najstarijeg duga kako u tu privatnu tvrtku ne bi otišla nijedna kuna državnog novca. To je prvi i osnovni cilj, ne smiju građani platiti ni kune privatne obveze. Vjerovnici odlučuju o svom novcu, o svojoj sudbini i nju financiraju. Mi operativno ne sudjelujemo, ali naravno da osim pružanja političke stabilnosti i okvira nam je itekako bitno, jer o tome ovisi budućnost puno naših sugrađana, poljoprivredne proizvodnje, u konačnici i same ekonomske stabilnosti same zemlje. I pozdravljam ove nove vijesti oko dogovora oko nacrta, pogotovo jer su dobavljači prihvatili isti, a oni su nam bili najpotrebniji, ako ćete se sjetit u onim našim amandmanima gdje smo bili konstruktivni oko donošenja ovog zakona, upravo su nam oni bili u prvom fokusu da se kod roll up-a oni, da im se više prilike da se izjednači da oni koji kreditiraju u robi kad je tvrtka u problemu da im se omogući naplatiti stari dug, a to je zapravo sav taj roll up.

Isplatili su se svi mali dobavljači. I ono što je bitno, da time ne završava priča, niti o nacrtu. Još na neke stvari bih se referirao također, izgubili smo hrvatsku tvrtku, postala je ne znam međunarodna korporacija u vlasništvu strane itd. Agrokor je bio već dugi niz godina međunarodna tvrtka zato što ima svoje poslove u više zemalja, on je i dalje hrvatska tvrtka sa sjedištem u Hrvatskoj. To što je netko odlučio pozajmit novac i zadužit se kod stranih banaka, to je razlog zašto danas su vjerovnici budući vlasnici stranci koji će svoj model upravljanja napraviti najbolje da zaštite svoje interese. Mi ovdje smo čuli i proteklih mjesecima kako netko drugi zna zaštititi najbolje njihove interese, Vlada treba, malte ne Vlada je trebala platiti nešto. Onda s druge strane danas čujemo kako Vlada uopće nije ništa odgovorna jer tu nagodbu su donijeli vjerovnici, Vlada nema veze s tim. Sve ono što je dobro netko drugi napravio, ali sve ono što je loše e tu je Vlada odgovorna. Znači predlagatelji ovog opoziva upravo imaju neke malo disonentne kvalifikacije jel dajemo zemlju strancima, dajemo našu imovinu, dajemo naše blago. To je bilo u rukama privatnika koji je očigledno loše upravljao s time, doveo je u opasnost brojne obitelji, samu Hrvatsku što se tiče ekonomske stabilnosti i onda je pozvao u pomoć kad više nije znao ništa drugo napravit. Možda je bilo boljih modela da se ovo riješi kroz neke izmjene stečajnog zakona, ali ovo je jedan od onih kojeg imamo, sad ne moramo si mislit šta bi bilo kad bi bilo, vidimo da je očigledno donio rezultat i u toj sferi smo uvijek govorili i da i ministrica Dalić, a i svaki drugi ministar prije svega, sva kadrovska rješenja su u nadležnosti premijera. A kad govorimo o ministrici Dalić, prije svega ona je apsolutno preuzela svu odgovornost oko postizanja nagodbe i oko samog slučaja Agrokora i uz to se treba vezati njena odgovornost i uspjeh. Naravno da oporba ima pravo propitivati, govoriti, to je i zadaća, bilo bi loše da je drugačije. Ali moramo neke malo činjenice uzeti u obzir i rezultate koji idu. Naravno da smo rekli, pa ja sam to rekao danas i prije podne. Apsolutno smo osudili način rada prijašnjeg povjerenika, odnosno izvanredne uprave, prije svega zbog netransparentnosti. I vidimo odmah razliku, sadašnji povjerenik najavljuje vjerovničko vijeće angažirat će tvrtku u kojoj sam ja prije radio. To je ono isto što smo mi prigovarali i rekli da nije bilo dovoljno transparentno. To je velika razlika. Ali sve to nije Vlada nešto dala, nego privatnici, vjerovnici sa svojim novcem. Danas kad su tamo budući vlasnici koji to odlučuju, koji su cijelo vrijeme bili tamo, a mi ćemo se praviti veći katolici od Pape i znati što je najbolje. Cijelo vrijeme govorimo naravno da 12 miliona za neke savjetničke usluge koji nitko ne može ni reći ni šta je, ni kako je zvuče puno. Ne i u cilju 250 radnica nego u cilju saborskih zastupnika ovdje koji imaju daleko možda i veće plaće, a isto, njima se čini to veliko, pa možda i kako nisu oni tako nešto uspjeli. Puno je. Ali glavni cilj je onaj što je najbitnije, a to je sačuvati što više radnih mjesta da bude funkcionalno, održivo, dugotrajno i postupak i nagodba i restrukturiranje. to je najbitnije i mislim da to, da smo na dobrom tragu toga prema onom svemu što vidimo sada. Prema ovom nacrtu nagodbe dug je smanjen za 5 puta. Mi smo rekli da u ovom postupku ne mogu biti svi dobitnici, nego podjednako da su svi jednako zadovoljni ili nezadovoljni, da su svi jednako nesretni ili nezadovoljni ili gubitnici, kako god hoćete jer se dijeli dug, a ne profit. Naravno, mali dioničari su izgubili sve. Ja bih volio da nije tako, ali nek mi netko kaže kojim to zakonom ćeš ti odvojiti jednog dioničara od drugog, gdje ćeš reći može Pero, ne može Đuro ili može Đuro, al ne može Ivica. Nema tog zakona koji to može dozvoliti da jedan dioničar, makar on bio Ivica Todorić bude u povoljnijem položaju nego neki drugi mali. Oni su se pokazali najveći gubitnici na tom tržištu kapitala koji je samo po sebi rizično i to žao, ali zato sam sretan zbog dobavljača, zadovoljan sam zbog ljudi, zbog svega onoga što se radi, zbog svih rezultata koji se pokazuju i mislim da je to opravdalo i naše povjerenje ministrici koje ćemo iskazati sutra na glasovanju. I mislim da upravo našom odlukom se stvorila ta stabilnost gdje smo stavili i interese, ako hoćete, države prije nekih svojih i političkih bodova, rejtinga i što god hoćete drugo. Tako je kako je. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Evo, poštovani kolega, drago mi je da ste spomenuli upravo te rezultate i da su svi ovi ljudi koji su kritizirali rad Agrokora u proteklom razdoblju, da su samo pogledali mjesečna izvješća preliminarna koja se daju dakle, za grupe i to maloprodaje, veleprodaje, prehrane, poljoprivrede, pa onda pojedinačno po svakoj tvrtci. Onda bi vidjeli da se ti podaci ne mogu sakriti, da će se oni pratiti i sada i u budućnosti. Dakle, vidjeti će se što se ostvarilo, koji su planovi, prati se ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle, sve ono, oni mjerodavni podaci se mogu naći u mjesečnim izvješćima i to je ono najvažnije što treba pokazati. Da, pogotovo meni je jako bitno kad ste spomenuli grupu poljoprivreda za Belje, Vupik, PIK Vinkovce, gdje redom, po onome što smo vidjeli prije oporezivanja, amortizacije i ostalih davanja posluju dobit, sa dobiti od 20, 50, pa do 156 miliona kuna dobiti, koliko smo vidjeli u izvješću za prvih 11 mjeseci kada sam ja gledao i to je obećavajuće. Naravno da sad tu treba uzeti sve one opcije i aktivacije samom nagodbom koja će se dogoditi oko saniranja i duga koji će se morati sanirati jer znamo da jedan dio ide u otpis, jedan dio ide u ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle, pretvaranje duga u vlasničku strukturu, a treći naravno se mora i vratiti. I kad se to sve zbroji, mislim da ova ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle, odgovara mogućnosti solventnog poslovanja tih tvrtki, a da ne govorimo o onome što to nosi za sve one kooperante, pa ako hoćete koji sudjeluju u poljoprivrednoj proizvodnji, stočarskoj proizvodnji koji su naslonjeni na te tvrtke. Hvala. Uvaženi kolega Čuraj, dakle, vi kažete zastupnici oporbe. Svi zastupnici u ovom Hrvatskom saboru imaju pravo znati što se događalo vezano za ovo veliko poduzeće koje je od sistemskog značaja za RH. Ja sam u drugačijoj poziciji nego vi. Ja sam glasao za lex-Agrokor jer sam smatrao da će on spasiti radna mjesta. Ono što je meni smetalo, Vlada je preuzela odgovornost, Vlada istina, formalno preko suda postavila izvanrednu upravu, ali Vlada je u svakom trenutku morala kontrolirati tu upravu i ono što me smeta, zašto se ovo nije ustanovilo prije, da netko koristi takvu jednu poziciju u tako osjetljivom trenutku da bi punio vlastiti džep. To su stvari koje nisu dobre. Vlada je na to trebala reagirati prije, istina, kad je već smijenjena, javnost, već je podijeljeno onda povjerenje javnosti u čitav proces, pa onda na kraju krajeva i sam zakon. Odgovor na repliku, izvolite. Poštovani kolega Žagar, da. Mi ne znamo, očigledno mislim da nije bilo elemenata protuzakonitosti, ali očigledno ne znamo sve opsege rada savjetničke, matične kuće, odnosno one koja je dobila posao i njenih podizvođača. Ići u to, u smjenu osobe koje nismo sa sigurnošću, odnosno nismo sigurni da li je znala ili nije ili je mogla znati ili nije, pa reći, vi ste to trebali znati, preko nekih mehanizama da se petljate više u rad nečega, pa time navući potencijalne sutra tužbe jer se zna jasno što je bila uloga Vlade, predložiti i ostalo pustiti sudu i vjerovnicima. I svako više uplitanje, dakle, to je jako opasno da ide se tamo, da se gleda izvješća, da se nešto radi, govori, lupa šakom o stol je potencijalna tužba ako nešto ne bi bilo za Hrvatsku.

Uvažene kolegice i kolege, evo cijeli dan danas raspravljamo i dominira radna tema, tema Agrokora kao da se cijelo hrvatsko gospodarstvo zasniva apsolutno na Agrokoru, kao cvjetaju ruže u svim ostalim granama, koliko zaista nam ruže cvjetaju, znači, govori jedan podatak 150 mojih vršnjaka svaki dan odlazi iz RH. To je zaista poražavajući element koji apsolutno sve govori, da ne govorim o drugim stanjima koji oslikavaju gospodarstvo što se tiče deficita duga, BDP-a, rasta i sve ostalo.

Svima su puna usta spašavanje radnih mjesta, vidimo da 2300 ljudi je manje. Jedan drugi proces koji se odvijao paralelno sa ovim svime u Agrokoru, to je proces koji se događao u građevinskom sektoru, paralelno imate situaciju da je Konstruktor otišao u stečaj, Viadukt je otišao u stečaj, Hidroelektra je na koljenima, Ingra koljenima, Dalekovod na koljenima. Koliko je to radnih mjesta? Imamo sada, vidjeli smo jučer po najavama i znamo da je potpisano oko milijardu i 400 milijuna kuna iz ruralnog razvoja, pa se ja kao inženjer građevine zapitam nekad tko će to zaista sve u Hrvatskoj izvesti kada je apsolutno cijeli građevinski sektor u Hrvatskoj na koljenima, gdje vidimo da nemamo više sposobne hrvatske firme za napraviti iole ozbiljniju građevinu na području Hrvatske pa nije ni čudo zašto od Pelješkog mosta investicije koje će malti ne se velikim dijelom financirati iz bespovratnih sredstava, malo toga će ostati u Hrvatskoj. Puna je usta radnih mjesta a vidimo zapravo da samo što se tiče građevinskog sektora, preko desetke tisuća ljudi nema sigurnu plaću, izgubilo siguran posao. Što se tiče gospodarskih strukturnih reformi, ja zaista ih ne mogu vidjeti. Pa nije ni čudno zašto susjedne nam zemlje poput Slovenije, Rumunjske jednostavno prelaze, mi smo postali kao, odnosno hvalimo se da idemo naprijed ali ima tri životinje koje isto idu naprijed i kornjača i puž i zec ali čini mi se da smo mi najsporiji pa nije ni čudno zašto ostali odnosno moji vršnjaci odlaze u Irsku, ako se ovako nastavi, mislim da će odlaziti i u Rumunjsku. Ne govorim o reformi javne uprave koja bi trebala zapravo odnosno trebala bi služiti kao jedna uslužna poluga jakom gospodarstvu, ne govorim o digitalizaciji, ne govorim o svemu onome što bi naše gospodarstvo bilo konkurentnije, jednostavno smo zakopani na jednom mjestu i zato i mnogi mladi odlaze. Sve je to uzrok zašto ću ja osobno glasati za vaš opoziv, čisto ako i dođe druga osoba, bar da se promijeni jedna poduzetnička klima ali ne ona klima koja daje 70 milijuna kuna na razini RH za sve poduzetničke zone na području Hrvatske. Dolazim iz Dalmatinske zagore, evo ja vas osobno pozivam da se provezete od Knina do Vrgorca, na području gdje živi 143 000 stanovnika po popisu iz 2011. godine, gdje je malti ne iselilo 26 000 ljudi, radna mjesta se ne otvaraju, a kako bi se i otvarala kad pojedini čelnici, načelnici imaju spremne dokumentacije za poduzetničke zone ali ih ne mogu prijaviti zato što ste raspisali natječaj za cjelokupnu Hrvatsku od 70 milijuna kuna. Idemo sa replikama, prvi je na redu poštovani kolega Bauk, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, u Splitu trenutno traje prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije na rivi a nešto dalje aktivisti su u more pustili 100 lampiona kao simbol i spomen na 100 žrtava žena nasilja u obitelji. Na ovaj način želimo im, kolegica Sabina Glasovac i ja izraziti podršku i još jednom pozvati sve zastupnike da sutra glasuju za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Evo ja kolega Bauk, pozivam da mi svi evo sutra s obzirom da ćemo glasati o Istanbulskoj konvenciji i opozivu, da zapalimo 150 lampiona s Markovog trga, koliko mladih svakog dana odlazi iz Hrvatske. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Lesandrić. Kolega Pranić, rekli ste da možda se u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta nešto promijeni kad se promijeni kad se promijeni i ministar ili ministrica. Pa ja vam želim reći da se u tom ministarstvu ništa neće promijeniti dok god da ili ministrica ili ministar ne shvate da u tom nazivu je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta dakle postoji poduzetništvo i obrt koji jednostavno za ministricu Dalić ne postoje.

Evo, budući da ne znam hoćemo li išta čuti više od bilo koga iz Vlade, Martina Dalić potpredsjednica Vlade na ove optužbe koje su iznesene nije se previše očitovala, osim što nam je pokazala jutros jednu majicu, premijer isto tako, više se koristio određenim pošalicama, nego što je odgovorio na ono što oporba stavlja na teret potpredsjednici Vlade i ono što smo iznijeli i što smo iznosili od samoga jutra. Činjenica je da je ovaj cijeli proces kompromitiran, da je Martina Dalić, uz pomoć Borislava Škegre, angažirala ljude od svog povjerenja, a ti ljudi su upravo Ante Ramljak i ekipa koja je radila prvo na lex Agrokoru, a onda kasnije i vodila cijeli ovaj proces. Činjenica da su hrvatski mediji i javnost bili upoznati s aferom savjetničke plaće, da je premijer 15 dana čekao na koji način će reagirati, skrivao se od javnosti, 15 dana proučavao dokumentaciju i da je nakon 15 dana vladin povjerenik otišao, a nitko zbog toga nije snosio bilo kakvu političku odgovornost. Ono što kao oporba ovdje smo željeli upozoriti je da ne možemo svaki put se skriti iza nekog većeg nacionalnog interesa i onda pristati na određene malverzacije koje su se ovdje događale, premijer ih je jutros nazvao jednim blagim izrazom da su to nedorečenosti, to nisu nedorečenosti, to je jedan skandal koji je izbio, koji je okupirao u potpunosti javnost, doduše sada su nametnute neke druge teme u javnosti kako bi se maknuo prvo taj slučaj iz fokusa javnosti, a onda je prije ove rasprave koja se dogodila evo danas, znači mi smo imali potpisivanje, odnosno imali smo kao nacrt nagodbe koji je predstavljen i time je u medijima predstavljena da je ovaj slučaj Agrokora zapravo riješen, da je Martina Dalić spasila Agrokor. Naravno da svi znamo da to nije istina. U ovom jučerašnjem govoru sam istaknuo tko je sve odgovoran za situaciju oko Agrokora, da su gospodinu Todoriću i Agrokoru pogodovale sve hrvatske vlade, da je MOST prva politička opcija koja je rekla dosta bacanju novca poreznih obveznika ,jer Todorić bi vjerojatno dobio još jedan kredit HABORA, imamo sad jedan slučaj na povjerenstvu, ali pitanje koliko to povjerenstvo nakon što je postavljena osoba od strane HDZ-a i maknuta Dalija Orešković, koliko uopće to povjerenstvo će odrađivati svoj posao. Imamo činjenicu da je ministar financija prijavljen tom povjerenstvu i da je on na onom sastanku noćnom u Vladi zagovarao da se da Ivici Todoriću još jedan kredit HABORA. Tako da svi znamo gdje bi išla ta priča da MOST i da Božo Petrov nisu rekli dosta tome, svi znamo da se ova afera ne bi ni raspetljala do kraja, svi znamo da je HDZ inzistirao na tome i da je na kraju ugasio saborsko istražno povjerenstvo. Očito je da se te istine o Agrokoru boje, ali od te istine su danas bježali i kolega Bačić i kolega Borić koji su pokušali izbjeći priču o Agrokoru, izbjeći priču o savjetničkim plaćama, izbjeći ovu aferu koja je teško kompromitirala ovaj proces oko Agrokora. I ne možemo zaboraviti ono što se događalo u svakoj normalnoj zemlji nakon takve afere, ministrica gospodarstva bi sama podnijela ostavku, ali evo ovdje se to nije dogodilo. Kakav god sutra bio ishod glasovanja, mi smo učinili sve, skupili smo potpise, predali smo zahtjev za opoziv, dobro smo se pripremili za ovu raspravu, nismo demantirani, nikakve argumente sa strane premijera nismo čuli i sutra ćemo vidjeti tko je stvarna opozicija, tko je stvarna oporba, a tko drži ljestve ovoj Plenkovićevoj vladi. Natjerali smo evo i kolegu Hrelju da praktički najavi da neće doći na glasanje o opozivu Martine Dalić, odnosno da neće glasovati. Time smo praktički pokazali da svi oni koji se predstavljaju kao oporba da nisu oporba, vidjet ćemo što će napraviti kolege iz IDS-a, nadam se da će kolege iz HSS-a koji su kod jednog opoziva napustili sabornicu, odnosno bilo je prekasno, nadam se da će ovaj put doći i da će biti sve kolege iz SDP-a i da će oporba, ona prava oporba u Hrvatskom saboru pokazati na ovom pitanju jedinstvo. Evo pozivam i zastupnike iz redova drugih političkih stranaka koji čine sada vladajuću većinu da razmisle o tome je li prihvatljiv ovakav sukob interesa, je li prihvatljiva ovakva kompromitacija ovog procesa i zaslužuje li Martina Dalić i dalje ostati potpredsjednica Vlade, ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta. Vidjet ćemo sutra što će biti, ali mislim da je u ovoj cjelokupnoj raspravi se pokazalo da argumenti koje smo iznijeli da su dovoljno jaki, da su dovoljno čvrsti, da je dobro da nismo išli preširoko, iako su zastupnici raspravljali o nekim drugim odgovornostima potpredsjednice Vlade zbog koje bi sigurno ona trebala odgovarati, bit će vremena i za to, za nekakvu interpelaciju u odnosu Vlade i banaka što je ovdje potencirao kolega Aleksić ili za neke druge stvari koje su potencirali kolege iz HSS-a.

Moram nešto reći, nije ni lijepo ni mudro da ste rekli da ste natjerali jednog zastupnika i koji nije iz vašeg kluba da dođe ili ne dođe, glasuje ili ne glasuje, to obično nije baš dobro reći. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Jedno je poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. U kontekstu novog Poslovnika ja sam jednu repliku čuvala za kraj dosta pažljivo i dajem gospodinu Grmoji da oporba ima dovoljno ruku, dakle, da imamo 76 ruku da ne bi bili oporba. I dobro je da smo danas raspravljali o Agrokoru i sigurna sam da ovo nije zadnja rasprava koja će biti o Agrokoru i biti će ih i još i dobro je da su se otvorile sve teme i jednako tako ona rasprava koje su išle u kontekstu, pa zašto raspravljate, pa i ovako i onako znamo kakvo će biti glasovanje, onda ne moramo uopće raspravljati. Dođemo, dignemo ruku i sve ostalo. Ali, kad bih ja raspravljala kao neki druge kolege, pa kao i vi, onda bih rekla da je tu bilo isto tako glasanja o povjerenju jednoj ministrici, pa nisu baš cijela oporba glasala, pa je onda bilo pitanje tko je tad bio oporba i kako se je oporba brojala.

Mislim da, što se tiče MOST-a sve ključne inicijative oporbe koje su bile smo podržali i podržati ćemo ih, ne podržavamo znači niti jednog ministra u ovoj Vladi, ali niti ovu Vladu, tako da u tom smislu imate našu podršku, pohvaljujem vaš konstruktivan pristup kod ovog opoziva gdje ste se odazvali svim sastancima, bili jako konstruktivni, podržali ovo i imali jako kvalitetne rasprave.

Uvaženi kolega Grmoja, dakle da se pridružim i kolegici Mrak-Taritaš koja kaže da je dobro da smo pričali o ovom slučaju iako je opoziv ministrice Dalić, ali govorili smo o Agrokoru jer Agrokor je zapravo pokazao sliku Hrvatske. Sliku iako smo mi prihvatili tržišnu ekonomiju kao ekonomski model, ravnopravno tržište, ono ni po čemu u RH nije ravnopravno. Vi danas u brodogradnji imate veliki broj kooperanata, dobavljača koji strahuju, strepe, njima se i dalje prijeti. U RH svi problemi počinju od javne nabave gdje se ljudima prijeti. Dakle, ljudi da bi ostali u poslu moraju slušati, moraju se čak evo u ovom slučaju Agrokora, moraju se čak dodatno zaduživati.

Od početka smo govorili da mi kao opozicija ne možemo imati dovoljno ruku za opozvati potpredsjednicu Vlade, ako bismo se vodili argumentima koji nam nameću određeni mediji i određeni komentatori, onda praktički o ni jednom zakonu mi ne bismo kao opozicija trebali raspravljati jer smo svjesno što god mi rekli, kakve god amandmane dali, da će taj Zakon proći. Mislim da je dobro da smo otvorili ovu raspravu, o Agrokoru će se sigurno još govoriti, posebno znači nakon što nagodba bude gotova, a sve ono na što smo upozoravali vidjeti ćemo je li to stoji ili ne stoji.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Solidarno, sveobuhvatno, svima jednako dostupno zdravstvo, bez povećanja cijene dopunskog osiguranja i da za 5 godina prosječno živimo svi duže je strateški cilj kluba SDP-a. U tom smislu je i Prijedlog zakona koji imamo večeras u raspravi. Prijedlog zakona o zakladi za zdravlje. Pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na zdrav život su temeljna socijalna prava utemeljena Ustavom RH. Ustavom RH propisana je dužnost države da štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da se pravo na zdravstvenu zaštitu stanovništva RH provodi na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Strateški plan razvoja javnog zdrastva 2013.-2015., uzimajući u obzir i ostale prioritete nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. kao dva od osam prioriteta razvoja javnog zdravstva utvrdio je promicanje zdravlja te prevenciju bolesti i upravljanje preventivnim aktivnostima. Potreba osnivanja i uspostave zaklade za zdravlje, definirana je u dijelu strateškog plana razvoja javnog zdravstva 2013.-2015. u okviru razrade sustava financiranja za programe i aktivnosti promicanja zdravlja, te prevenciju bolesti i upravljanje preventivnim aktivnostima. U RH provode se brojne preventivne aktivnosti i programi kroz zdravstvene ustanove ili putem organizacije civilnog društva. Preklapanje na razini determinanti populacija i na regionalnoj, nacionalnoj razini su brojna. Rezultat navedenog stanja je nedostatna pokrivenost pojedinih dijelova populacije odnosno pojedinih supopulacija, izostanak evaluacija pojedinih programa te posljedično izostanak uvida učinkovite i djelotvorne intervencije u specifičnim okruženjima što u konačnici dovodi do neracionalnog korištenja postojećih resursa i ne optimizirane i ne racionalizirane prevencije u cjelini. Također postoje i razne pojedinačne inicijative putem kojih se provode humanitarne akcije usmjerene nabavi opreme za zdravstvene ustanove i rješavanje pitanja iz aktualnih medijskih prezentiranih slučajeva za potrebe liječenja dijagnostike u kojima nisu jasno uspostavljeni prioriteti i kriteriji. Osnivanjem zaklade uspostavio bi se sustav upravljanja preventivnim aktivnostima, a uspostava sustava upravljanja preventivnim aktivnostima omogućilo bi koordinaciju, racionalno planiranje, poticanje i usmjeravanje preventivnih i humanitarnih akcija u zajednici dok je razvijeni profesionalni pristup preduvjet za učinkovito upravljanje financijskim sredstvima putem zaklade. Uvođenje sistematičnosti u pristupu, prepoznavanje uspješnih preventivnih projekata, uvođenje postupnika za vodeće javnozdravstvene probleme, usvajanje algoritama kako bi se implementirali programi usvojeni i preporučeni od struke, dodatno će unaprijediti cjelokupni sustav prevencije u RH. Imajući u vidu opće ciljeve Nacionalne strategije zdravstva 2012-.2020., a osobito prioritete od strateškog plana razvoja javnog zdravstva u pravcu promicanja zdravlja te prevencije bolesti i upravljanje preventivno aktivnostima, zaklada bi svojim djelovanjem pomagala uspostavljanju koordinacije između zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva i struke u RH te bi na taj način ojačala administrativne kapacitete na području suradnje sa institucijama EU, ali i kapacitete za povlačenje sredstava iz EU. Dodatno, planiranjem i objedinjavanjem akcija osigurala bi se transparentnost i održivost sustava financiranja koji će biti usmjeren stvarnim prioritetnim potrebama u sustavu zdravstva, ali i osobama u potrebi. Što se tiče sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona, potrebno je osigurati sredstva za početak rada zaklade, edukaciju službenika, troškove plaća kao i sredstva za administrativne postupke. Iako se planira osigurati iz okvira planiranih sredstava na poziciji, isto se planira osigurati iz okvira planiranih sredstava na pozicijama Ministarstva zdravstva u visini od 100.000 kuna tako da za početak rada zaklade neće biti potrebno osiguravati dodatno sredstva iz državnog proračuna. Financijska sredstva za ostvarivanje svrhe zaklade osiguravale bi se iz prihoda od igara na sreću, kladionica, kockarnica te iz donacija pravnih i fizičkih osoba i drugih prihoda sukladno zakonu. Uredbom Vlade RH o kriterijima za utvrđivanje korisnika i način raspodjela dijela prihoda od igara na sreću utvrdila bi se raspodjela sredstava iz ovog izvora i za potrebe zaklade za zdravlje. Obzirom da se sredstva za provedbu ovog zakona osiguravaju iz dijela prihoda ostvarenih od igara na sreću, kladionica, kockarnica te donacija pravnih i fizičkih osoba i drugih prihoda u državnom proračunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za njegovu provedbu. Nadam se da ćete podržati ovaj zakon jer će on osigurati solidarnu, sveobuhvatnu i svima jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu u RH. Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ipak je rasprava trajala cijeli dan pa je moguće da se dogodi ovakav mali propust, ali nema nikakvog problema.

Ja vas sada pitam da li vi mislite da je ispravno da HZZO posluje sa tolikom dobiti kada istovremeno imamo problema za nabavku lijekova za djecu, kada istovremeno imamo problema za osiguranje sredstava potrebnih za sve ono što je navedeno kao zakladna svrha u ovom zakonu, da ne nabrajam to su stvari primjerice prevencija bolesti, promicanje zaštite zdravlja itd. Evo dakle pitam vas, da li smatrate da bi HZZO trebao djelovati na tržišnim osnovama, isključivo na tržišnim osnovama ili je njegov cilj da posluje sa nulom, a da se sav novac vrati hrvatskim građanima kroz za brigu za njegu zdravlja? Dakle HZZO svojim poslovanjem trebao bi osigurati što je moguće dostupniju zdravstvenu zaštitu svim građanima u RH. A dobro što ste se upravo vi javili jer vidimo u kakvim problemima se nalazi Opća bolnica u Puli koja praktično mora otkazivati preglede iz jednostavnog razloga što nema niti dovoljno liječnika niti dovoljno sredstava, a ne vidimo ni na koji način Ministarstvo zdravstva da nudi rješenje koje će se uskoro javiti kao veliki problem u svim drugim bolnicama u RH. Prema tome, ovog trenutka svi pokazatelji govore o drastičnom padu dostupnosti zdravstvene zaštite u RH tako da se nadam da ćemo uskoro dobiti rješenje od ministra za ovaj problem ili jednostavno ako nije u stanju to učiniti neka svoje mjesto prepusti nekom drugom tko će imati više sposobnosti za rješavanje problema zdravstvene zaštite u RH.

Izvolite. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o zakladi za zdravlje koje je krajem listopada prošle godine podnio Klub zastupnika SDP-a. ovaj zakonski prijedlog sadrži 26 članaka u kojem se osim svrhe zaklade definiraju zakladna tijela koja spadaju u upravni odbor, stručno vijeće i upravitelj zaklade. U okviru utvrđenih prioriteta strateškog plana razvoja javnog zdravstva RH kao što je već spomenuto pod naslovom „Promicanje zdravlja kao treća aktivnost“ navedena je uspostave zaklade za promicanje zdravlja i operativne jedinice zaklade odnosno eu fondovi i donacije. U tom razdoblju, od 2013. do 2015. izrađen je Nacrt prijedloga predmetnog zakona, ali ta mjera iz strateškog plana nije realizirana. Sukladno ciljevima nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje 2012. do 2020. Vlada RH ističe da su prioriteti Ministarstva zdravstva aktivnosti usmjerene promicanju zdravlja, prevenciji bolesti i upravljanju preventivnim aktivnostima. Ideja promicanja zdravlja podrazumijeva unapređenje zdravlja i stvaranje potencijala za dobro zdravlje prije nego što nastupi zdravstveni problem ili ugroženost zdravlja. Promicanje zdravlja definira se kao proces koji omogućuje ljudima da unaprijede svoje zdravlje i osposobe se za kontrolu vlastitog zdravlja. Unatrag nekoliko godina utemeljena je i posebna služba za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i koja je spuštena dakle na niže razine, ali vrijedi spomenuti kada govorimo o promicanju zdravlja, osim zdravstvenih ustanova, vrlo su bitne i socijalne i odgojno-obrazovne ustanove, kao i različite nevladine organizacije koje se bave preventivom. Da bi se ostvarilo sve to, nužno je osigurati potrebne preporuke i promicati zdravije načine življenja. Već danas imamo dakle pojedine zemlje EU poput Danske koje su prepoznatljive po promicanju zdravih stilova života, dakle to se prije svega odnosi na ne pušenje, ograničavanje konzumacije alkohola, pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, odgovorno spolno ponašanje, jačanje sposobnosti pojedinca za prevladavanje kriznih stanja. Međutim kako kod nas sve ima ideološku potku, tako je ideološka potka i vezana za problem, odnosno pitanje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja. Dakle apeliram ovdje isto tako da se što prije zdravstveni odgoj uvede u škole. Važno je poticati stvaranje preduvjeta da zdraviji načini življenja budu jednostavniji i privlačniji od drugih opcija, poticati stvaranje takvog društvenog okruženja koje daje potporu usvajanju zdravijeg načina življenja, uključujući odgovarajuće legislativne aspekte. Svjetska zdravstvena organizacija u svojoj definiciji zdravlja naglašava važnost sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa zdravlju koji podrazumijeva odmicanje od pukih simptoma i dijagnostike i usmjeravanje čovjeku kao osobi. Dakle sve više se govori o personaliziranoj medicini, o individualiziranom pristupu i općenito o promicanju kulture zdravlja. Ovdje treba naglasiti tri razine, a to su: strukturalna razina, razina zajednice i individualna razina. Dakle strukturalna razina je važna za umanjivanje strukturalnih prepreka kroz potporu politikama usmjerenih na promicanje i unapređenje zdravih stilova života, odnosno kvalitete života, razina zajednica, poticanje sudjelovanja dionika u zajednici i razvoj resursa okoline kroz prigodna obilježavanja edukacije, promicanje projekata i akcija u zajednici, provedbu istraživanja i naravno na kraju individualna razina koja je namijenjena razvoju osobnih kapaciteta i zdravih stilova života kroz edukativne i promotivne materijale. Kao jedan od izvora financiranja, dakle u članku 17. predviđeno je financiranje iz sredstava od igara na sreću. Osim toga, navodi se još ostali oblici financiranja iz dobiti određenih trgovačkih društava u državnom vlasništvu te prihoda od imovine, donacija i drugih prihoda. Čini mi se da su ovdje izvori financiranja nedovoljno specificirani, odnosno poprilično apstraktni. Naime, prema Zakonu o igrama na sreću, osigurava se financiranje jasno specificiranih prioriteta što onemogućuje financiranje onih preventivnih programa koji nisu iz područja ovisnosti i socijalno-humanitarnih programa. Isto tako, temeljem Zakona o igrama na sreću Vlada RH uredbom određuje kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću iz čega je razvidno kako područje definirana zakonom o igrama na sreću ne omogućuju da se trenutno zaklada zdravlje financira iz prihoda od igara na sreću. Da bi se provedba aktivnosti promicanja zdravlja, promicanja zdravih stilova života, prevencije bolesti, zaštite, promicanja i unapređenja prava pacijenata, uključujući povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite, s krajnjim ciljem unapređenja zdravlja i kvalitete života cjelokupnog stanovništva mogla financirati iz djela prihoda od igara na sreću, prvo je potrebno izmijeniti Zakon o igrama na sreću, a potom i uredbu i to na način da se, ili proširi neko od postojećih područja ili doda potpuno novo, te da se netko od već utvrđenih korisnika definiranih uredbom odrekne djela svoga prihoda od igara na sreću.

Načelno prihvaćajući projekt, odnosno zakonski prijedlog Zaklade o zdravlju, smatramo da je potrebno ponovno evaluirati i utvrditi prioritete javnog zdravstva, kao i financijski okvir za potrebe provedbe predloženog zakona i s obzirom da to nije u ovome trenutku jasno utvrđeno, Klub HDZ-a ne može podržati ovakav Prijedlog zakona o Zakladi za zdravlje.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o Zakladi za zdravlje. Strateškim planom razvoja javnog zdravstva 2013. do 2015. godine donesena je odluka o osnivanju Zaklade za zdravlje. Klub zastupnika HNS-a ovaj zakon neće podržati iz razloga šta je Prijedlog zakona o Zakladi za zdravlje se već nalazi među ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine te je u tijeku izrada novog strateškog plana razvoja javnog zdravstva u kojem će se prilagoditi ciljevi tih politika te time i dodatno urediti prioritete razvoja javnog zdravstva, a među njima i Zakon o zakladi za zdravlje. Taj strateški plan biti će baziran na iskustvu i podacima iz prethodnog razdoblja i njegove provedbe. Drugi bitan razlog neprihvaćanje ovog Prijedloga zakona je nedostatak dovoljnog financiranja sredstava Zaklade za zdravlje. Jedan od izvora financiranja Zaklade bila bi sredstvo od igara za sreću, na sreću, problem je što u Zakonu o igrama na sreću stoji da je financiranje iz tih izvora izuzetno specifično, te bi zbog toga ciljevi djelovanja Zaklade bili ozbiljno suženi. Jedini način da financiranje od sredstava od igra na sreću bude opširnije je taj da se mijenja cijeli Zakon o igrama na sreću, što bi bilo konstruktivno. Još jedan problem kod financiranja i sredstva od igara na sreću je to što u Prijedlogu zakona ne stoji postotak koji bi se izdvojio iz tih sredstava za financiranje Zaklade. Kao druga sredstva financiranja Zaklada spominje se 100 tisuća kuna koji bi osiguralo Ministarstvo zdravlja. S obzirom na šturi i neprecizan izvor prihoda i sredstava od igara na sreću, izvor sredstava iz Ministarstva ne bi mogao dostatno pružiti kvalitetu usluge svojim korisnicima. Samo želim napomenuti da mi načelno nismo protiv Zaklade za zdravlje. Mi u Međimurskoj županiji imamo Zakladu Katruža osnovanu još 2000. godine, koja je osnivač bio gospodin Lesar. Ja mislim da ga znate dovoljan broj vas. Nikad nismo imali problema oko financiranja Katruže. Katruža se financira iz članarina fizičkih osoba u iznosu od 400 kuna, od pravnih subjekata 4000 kuna, organiziraju se razno-razni koncerti, dobrotvorne priredbe, aukcije slika i Katruža kao takva super funkcionira.

Izvolite. Državni tajniče, kolegice i kolege. Dobro, zadovoljni smo da bar imamo načelnu podršku i to nešto znači. Znači da je Prijedlog dobar, a ne podržava se jednostavno zato što dolazi iz redova oporbe, iz redova Kluba zastupnika SDP-a. Ja stoga se nadam da će državni tajnik se potruditi da što prije dobijemo novi strateški plan razvoja zdravstva i da temeljem tog novog strateškog plana razvoja zdravstva dobijemo i prijedlog, njihov prijedlog Zakona o zakladi koji mogu slobodno prepisati od nas, a podsjetio bih da je SDP u proteklom periodu imao 18 zakonskih inicijativa, od čega je polovica bila iz područja zdravstva i socijale. Svi naši prijedlozi su odbijeni uz obrazloženje da će Ministarstvo zdravstva dostaviti Hrvatskom saboru svoje prijedloge. Eto, prošlo je puno vremena, još nismo dobili ni jedan prijedlog, pa ja molim državnog tajnika da uzme naše zakonske prijedloge i da nam dostavi prijedloge na tragu onih koji su bili. Ja ću podsjetiti, to je bio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju zloporabe droga, Zakon o kvaliteti i logistici u zdravstvu, Zakon koji se odnosio na energetska pića, Prijedlog izmjene i dopune zakona o trgovini, Prijedlog izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, dakle, trudimo se, pomažemo Ministarstvu, ali očito u Ministarstvu nema sluha što vidimo po tome da po svim pokazateljima, pa tako i po europskom zdravstvenom indeksu pali smo sa 16. na 26. mjesto što sve govori da situacija u sustavu zdravstva u RH nije dobra, da imamo čitav niz problema, da se ti problemi ne rješavaju, samo se nagomilavaju. Evo, da zamolim državnog tajnika, obzirom na aktualna pitanja koja se javljaju ovih dana vezano za zdravlje, dakle, da se pokuša riješiti problem magistara medicinske laboratorijske dijagnostike, da napokon Ministarstvo zdravstva kaže na koji način će se ostvarivati nastavak školovanja nakon što diplomiraju liječnici jer prijedlog da ne bude pripravničkog staža, ne prihvaćaju ni studenti završnih godina, niti dekani medicinskih fakulteta, prema tome, previše je problema prisutno, a ne vidimo da se išta rješava. Samo se problemi odgađaju, a to mi koji smo u medicini dobro znamo, ako postoji problem potrebno ga je riješiti što prije, a ne čekati da dođe u stadij kada pomoći više nema.

Uvaženi kolega, niste u pravu. Vi ste rekli da nema niti jednog zakonskog prijedloga, ali problem je daleko veći. Nema niti jedne mjere, nema niti jednog prijedloga koji bi se donosio na nižem nivou. Znači, nema niti jednog prijedloga kojeg bi usvojila Vlada. Nema niti jednog prijedloga kojeg bi usvojio sam ministar, nema niti jedne mjere. Vi ste prije spomenuli situaciju sa bolnicom u Puli, ali to nije jedino. Mi imamo situaciju da liste čekanja rastu. Vi se, primjerice, znam to iz svog iskustva u 10 mjesecu 2017. godine prijavljujete za magnetnu rezonancu, dolazite na red u 10. mjesecu 2018. godine. Godinu dana. Ja sjedim u ovakvim stolicama, ali kako je radnicima koji će zbog toga pola tog vremena morati raditi u bolovima i neće moći sudjelovati ili će tražiti bolovanje pa dobiti otkaz.

Mi znamo da je ove godine za zdravstvo za bolnički sustav osigurano i više novaca, 300 milijuna kuna, međutim to ništa ne znači, to nije povećalo dostupnost, to nije smanjilo liste čekanja, ta sredstva će se zapravo potrošiti na povećanje plaća koje po zakonu se povećavaju iz godine u godinu, a da se ništa neće riješiti i po podacima koje ja imam, i dalje se mjesečno stvara novi dug od 60 milijuna kuna u bolničkom sustavu, a da istovremeno dostupnost zdravstvene zaštite se smanjuje. Prema tome, nalazimo se pred velikim problemima, a ministar Kujundžić razmišlja o tome da u rješavanje problema pa npr. na način da crkvu uključi u pisanje novog Zakona o pobačaju. Prema tome, to je način razmišljanja ministra Kujundžića koji ne nudi rješenja za dostupniju zdravstvenu zaštitu u RH.

Mi ćemo nastaviti sa radom sutra u 9,30. Biti će prva točka Izvješća o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća održanim u Bruxellesu 22. i 23. ožujka 2018. a podnositelj će biti Predsjednik Vlade RH i onda ćemo u 12 sati imati glasovanje bez obzira kako će teći rasprava, ako će rasprava se produljiti, mi ćemo je prekinuti, glasovati i nastaviti sa raspravom poslije podne, ako će biti za to potrebe.